prilagodili smo uvjete rada i krećemo na slijedeću točku dnevnoga reda koja je: - Prijedlog Zaključka o obavezi osiguravanja zakonskog prava na prekid trudnoće na zahtjev u svim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u RH Predlagateljica je zastupnica Anka Mrak Taritaš na temelju Članka 33., 165. i 172. Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnica predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite gospođo Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, opet u Hrvatskom saboru razgovaramo o pobačaju, nije prvi put, a sigurna sam svakako da nije ni zadnji put, ali ovaj put tema nije novi Zakon o pobačaju, niti je tema uvrštavanje prava na pobačaj u Ustav, obje nam te stvari sigurno trebaju, ali niti zakon koji uređuje pobačaj, niti toga da ga Ustav ne spominje nisu naši najveći problemi po tom pitanju. Zakon imamo, doduše vrlo star, ali na sreću za vrijeme kada je donešen je bio je vrlo moderan pa i danas kako tako funkcionira. Ustavni sud dao je svoje mišljenje o pobačaju, proglasio je da je u skladu s Ustavom odnosno da bi njegova zabrana bila protivna Ustavu. Uvjeravaju nas da je to dosta iako zbog nedavnog iskustva iz SAD-a ukidanjem presude mislimo da moramo biti jako oprezni. Ali zaključak o kojem danas raspravljamo je na tom, kao prvo želim zahvaliti kolegicama i kolegama koji su svojim potpisima doveli do rasprave, tiče se nečeg drugog. Ovaj zaključak tiče se ostvarivanja prava na pobačaj. Tiče se dostupnosti pobačaja. Tiče se toga da prava iz zakona i odluka Ustavnog suda budu zaista i ostvariva, da ono što piše na papiru postoji i u stvarnom životu, a tu imamo ozbiljan problem. Ozbiljan. Zbog tzv. priziva savjesti, zbog priziva savjesti u nekim velikim hrvatskim bolnicama pobačaj na zahtjev je potpuno nedostupan, a u nekima je to vrlo teško. Liječnici, ginekolozi i anesteziolozi, medicinsko osoblje, primalje svi oni mogu biti, a i veliki broj ih je u prizivu savjesti. Meni je posebno problematično da imamo čak i specijalizante ginekologije koji su već kao specijalizanti u prizivu savjesti, prije nego što li su specijalizirali oni su već rekli da neće obavljati dio svog posla. Priziv savjesti temelji se na ideji slobode, mišljenja savjesti i vjeroispovijesti koju jamče mnoge konvencije o ljudskim pravima kao i demokratski ustavi, ali pogrešno je staviti znak jednakosti između slobode savjesti pojedinca s pravom da na radnom mjestu koje se plaća javnim novcem, dakle novcem svih građana tih istim građanima se odbija pružiti usluga koja je zakonom dopuštena i predviđena. Ta veza je vrlo natuknuta. Čest slučaj priziva savjesti s kojim se susrećemo je onaj kod služenja vojske. U svim civiliziranim zemljama, a u kojima još postoji obvezni vojni rok, ročnici se mogu pozvati na priziv savjesti u vezi s nošenjem oružja i onda vojni rok služe na neki drugi način, ali to se odnosi na situacije kad postoji obaveza za sve. Da mi svi iz nekog razloga u jednom dijelu svog života moramo bit recimo ginekolozi od kojih se očekuje da rade i pobačaje ja bih razumjela taj priziv savjesti. Ali nitko nije obavezan biti ginekolog ili anesteziolog. Oni koji imaju tako istančan moralni osjećaj trebali bi razmislit o tome da specijaliziraju neku drugu granu medicine, a ne ovu s kojom imaju problem. Svojim odbijanjem da obavljaju zahvate koji su zakonom dozvoljeni i uobičajeni dio posla oni su zapravo bešćutni iako se pozivaju na moral i savjest. Bešćutni su prema pacijenticama koji u teškoj situaciji odbijaju pomoći, a bešćutni su i prema svojim kolegama koji su ako nisu u prizivu savjesti pretvaraju u doktore za pobačaj jer moraju nadoknaditi nerad svojih kolega. Posebna skupina su oni koji u javnoj ustanovi imaju taj istančani moralni osjećaj, ali onda kad dođu u privatne ostave ih na vratima i nemaju problem s prizivom. A svi znamo da ima solidna količina takvih. Još manje veze ima ideja slobode savjesti s tim da neka javna zdravstvena ustanova uopće ne pruža neku zakonom propisanu i dostupnu uslugu zato što su svi ili većina liječnika se pozvali na priziv savjesti. U tim, tom smislu pozivanje na priziv savjesti nije ostvarivanje nečijih ljudskih ili građanskih prava već upravo suprotno to je kršenje nečijih prava jer u samom temelju ideje naših prava je da njihovo ostvarivanje ne može biti takovo da se zbog njega krše ili uskraćuju neka tuđa prava. U svojoj analizi pravnih izvora i standarda prizivi savjesti pučka pravobraniteljica RH navodi slijedeće citiram, u odredbama pravno obvezujućih međunarodnih dokumenata s područja zaštite ljudskih prava priziv savjesti ne navodi se izrijekom kao zasebno ljudsko pravo koje su države dužne osigurati. Pritom pravobraniteljica dodaje i da priziv kao pravo nije apsolutno i može se ograničiti, a u kontekstu priziva savjesti u zdravstvu ne smije biti prepreka pristupu pravu na zdravlje odnosno zdravstvenim uslugama. Čini mi se pametnom dosta. Premijer Plenković nas optužuje da razgovaramo o pobačaju i da time skupljamo jeftine političke poene na temi koja dijeli javnost. Kralju jeftinih političkih poena kojeg građani skupo plaćaju ne sviđa se tema pobačaja. Zadnji put kad je bio u saboru gotovo me je optužio da sam vlastoručno organizirala slučaj Čavajda. Osim što me brine ta razina paranoje moram premijeru reći ovo. Ne treba u Hrvatskoj nitko posebno organizirati skandale, to vi i institucije koje ste zaposlili radite sjajno. Jesmo li ja ili netko od nas ovdje rekli bolnicama da ženi u ozbiljnoj teškoj situaciji uskrati zdravstvenu uslugu? Jesmo li mi organizirali komisije koje su lagale i muljale? Je li divlji ravnatelj KBC-a naš čovjek ili nesposobni ministar? Nitko ništa nije morao organizirati, tragični propusti, nesposobnost, gaženje zakona, propisa, etičkih normi to je Plenkovićeva vlada i njegova ekipa za to mu ne treba ničija pomoć. Pritom tema pobačaja uopće ne dijeli javnost, stav naše javnosti je tu vrlo jasan.

Čini mi se da je to sasvim solidna većina. Pri tom istraživanju kad se podrška usporedi s podržavanjem političkih stranaka iznad 50% je od krajnje lijevo do krajnje desno. Dakle, premijer baš jako griješi misleći da ovaj zaključak koji danas predstavljam dijeli javnost jer ono zapravo nije zaključak o pobačaju. Ovo je zaključak o ostvarivanju ljudskih i građanskih prava koja su upisana u naš Ustav, odluke Ustavnog suda i zakone. To je dakle zaključak o osnovnim elementima države koja funkcionira i ako to dijeli javnost, e kolegice i kolege čini mi se da imamo ozbiljan problem. Što dakle predlažem da sabor podrži? Predlažem da sabor podrži zaključak kojim se vladu obvezuje da do kraja 2022. godine osigura dovoljan broj liječnika koji obavljaju prekid trudnoće na zahtjev u svim za to ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u RH kako bi zakonsko pravo na prekid trudnoće na zahtjev bilo dostupno, neograničeno i neometano. I to je sve. Točka. Predlažem da se vladi da nalog da u svojim vlastitim institucijama poštiva vlastite zakone i Ustav. Sramota je da to uopće moramo tražiti posebnim zaključkom. Čovjek bi pomislio da se u jednoj normalnoj državi nekako očekuje samo po sebe, ali ne. Mi za ostvarivanje zakonom posebnih prava moramo pisati posebne zaključke, pa ona skupljati potpise da dođu na raspravu, a onda će ga vladajuća većina još i odbiti. To je nažalost stupanj vladavine prava u Hrvatskoj. A kakovi su službeni podaci o prizivu savjesti? Ne znamo točno. I to je jedan ozbiljan problem sam za sebe. Kad Ministarstvo zdravstva opće može utjecati na organizaciju posla tako da se poštuju zakoni ako ni samo nema poima kakva je situacija po bolnicama i koliko liječnika i medicinskog osoblja zaista ne obavlja svoj posao. Već spomenuta pučka pravobraniteljica upozorava nas u svojoj analizi da je priziv savjesti individualno pravo koje kao pojedinci mogu koristiti zdravstveni djelatnosti, djelatnici, ali odgovornost ustanova odnosno države je da osigura da prizivanje na priziv savjesti nema utjecaj na cijelu ustanovu odnosno dijelove zdravstvenog sustava. I to je točno ono što tražimo, ni više, ni manje. Nitko ovdje ne govori što god o prizivu savjesti mislili da ga treba zabranjivati iako nam i to podvaljujete. Ali ono o čemu govorimo da se posao u zdravstvu mora osigurati tako da priziv savjesti nemaju negativni utjecaj na pružanje zdravstvenih usluga. A kako će se posao organizirati kad nemaju poima kakvo je stanje. 20. travnja ove godine premijera Plenkovića sam na aktualnom prijepodnevu pitala kako vlada kani osigurati zakonom zajamčena prava na pobačaj? Njegova reakcija bila je da se iznenadio da je to uopće problem i da nema te informacije, ali teatralno se okrenuo prema ministru Berošu i dao mu je važno nalog da dostavi podatke. Znam da su na temelju tog premijerovog naloga ministru i saborske službe savjesno odradivši svoj dio posla poslale upit. Ne budi lijena i ja sam ministru Berošu poslala zastupničko pitanja na istu temu. Pitala sam ga da mi dostavi točne službene podatke o broju liječnika specijalista ginekologije, liječnika specijalista anesteziologije, specijalista ginekologije i specijalista anesteziologije u hrvatskim bolničkim centrima, kliničkim bolnicama, klinikama, općim bolnicama i drugim javnim zdravstvenim ustanovama koji se pozivaju na priziv savjesti te odbijaju provoditi zahvate prekida trudnoće, prenatalnu dijagnostiku i/ili propisivanje kontracepcijskih sredstava na temelju Članka 20. Zakon o liječništvu. Molila sam da se ti podaci razvrstaju po ustanovama uz navođenje ukupnog broja liječnika navedenih specijalizacija koji tamo rade kako bi znali o kojem postotku se radi gdje je to zapravo ključni podatak jer 5 liječnika s prizivom savjesti u jednoj bolnici gdje ih je ukupno 5 je nešto sasvim drugo od onih gdje ih je npr. 60. Također pitala sam kako Ministarstvo zdravstva namjerava urediti pitanje organizacije posla i dostupnosti zahvata prekida trudnoće, pitanja izvještavanja ministarstva zbog potrebe planiranja kadrova, o obvezi informiranja pacijentica i javnosti o statusu pojedinog liječnika s obzirom na priziv savjesti, pitanje nadoknade za liječnike koji ne obavljaju svoj posao u punom obimu te pitanje licenciranja i akreditacije ustanova koje ne obavljaju kompletan program zahvata iz ginekologije. Svoje odgovore i premijer Plenković i ja i hrvatska javnost čekamo 3 mjeseca, prošlo je 3 mjeseca usprkos požurnicama koje sabor uredno šalje. Sjetit ćete se da smo pred neko vrijeme imali naslove u medijima kako je ministar Beroš poslao upite o broju liječnika s prizivom savjesti na adrese bolnica, ali o tome kakve je informacije dobio, o tome ne znamo ništa. Zato su se kroz godine uglavnom istraživački novinari i organizacije civilnog društva pokušali doći do tih podataka. Po navodima nekih od njih dok ne dobijemo službene, prema podacima platforme za reproduktivnu pravdu iz travnja 2020. u 8 od 29 zdravstvenih ustanova ovlaštenih nije bilo moguće obaviti prekid trudnoće na zahtjev ili uopće dobiti odgovor na pitanje obavljaju li taj postupak. Među njima su Opća bolnica u Našicama, Požegi, Vinkovcima, Kninu, KBC Split, KBC Sveti Duh, te KBC Sestre milosrdnice. Od nekih ustanova odgovor nije dobiven ni nakon višestrukih upita recimo KBC Sestre milosrdnice. U bolnicama u Požegi i Vinkovcima kolektivno se koristi priziv savjesti. Prema toj karti u KBC Sestre milosrdnice 15 od 19 liječnika je koristilo priziv savjesti, a u KBC-u Sveti Duh svih 20. Takvih podataka i istraživanja bilo je još, ali svi pokazuju istu sliku. U nekim od najvećih bolnica pobačaj je nedostupan, u nekima je vrlo ograničeno dostupan, a u nekima pak nema nikakvih problema, liječnici se ne pozivaju na priziv savjesti, pa vas pitam kako je to moguće. U jednoj bolnici se svi prizivaju, a u drugoj nitko. Bez obzire na uzroke tim razlikama one dovode do još jednog sistemskog problema poznatog u Hrvatskoj. Dostupnost zdravstvene zaštite ovisi o tome gdje živite. Samo to je već nedopustivo i vlada bi se trebala pobrinuti da se tako nešto ne događa. Ono što je vlada napravila je dala odgovor na zaključak o kojem danas raspravljamo. Naravno, da podržava da preporuča da sabor ne podrži i to nas nažalost ne iznenađuje, ali zapravo taj odgovor je vrlo pristojno formuliran bez agresije i podcjenjivanja iako mi koji smo predlagatelji znamo da uvijek nije tako. A što u tom odgovoru piše? Piše, da bi ginekolog izrazio priziv savjesti obvezan je o tome obavijestiti pacijenticu i pisano dokumentirati u svom specijalističkom nalazu i u bolničkoj zdravstvenoj dokumentaciji te pacijenticu uputiti drugom liječniku iste struke u toj ustanovi. Vlada podsjeća i na to da je Zakon o liječništvu da je temeljem istog priziv dozvoljen, ali samo ako se to ne kosi s pravilima struke te ako time ne uzrokuju trajne posljedice za zdravlje i ne ugrozi život pacijenta. Također zdravstvene ustanove su obavezne voditi evidenciju o zdravstvenim radnicima koji su se pozivali na priziv, na pravo na priziv savjesti. Onda tim više sad mi ništa više nije jasno. Zašto da bi dobili podatke treba 3 mjeseca? Ono što je odgovoru vlade posebno zanimljivo je slijedeća rečenica. Ako ravnatelj zdravstvene ustanove ne može osigurati obavljanje postupka prekida trudnoće na zahtjev pacijentice sa zaposlenicima bolnice u obvezi je angažirati vanjskog suradnika, doktora medicine specijalista ginekologije. Ponavljam, ravnatelj bolnice dužan je angažirati vanjskog suradnika ako nema nikog u bolnici koji može obaviti pobačaj. Ovaj odgovor ima potpis predsjednika vlade, možda bi ga žene kojima su zalupili vrata pred nosom mogli, možda bi tim ženama mogli isprintati taj odgovor da odnesu ravnateljima. Baš me zanima kakova bi bila reakcija. U svakom slučaju zaključak ovdje pred nama se nalazi, sabor ima šansu da ga prihvati. Kolegice i kolege su predlagatelji iz stranaka Centra i ljevice već su mu dali podršku, ali ja pozivam kolegice i kolege s desne strane sabornice da dobro razmisle koji će gumbić stisnuti u petak imajući na umu nekoliko činjenica. Prvo, ovo nije zaključak o pobačaju, o Zakonu o pobačaju, o stavljanju pobačaja na Ustav. Ovo je zaključak o mogućnosti svakog od nas da u stvarnosti ima prava koja su zapisana u našem Ustavu, u zakonu, to je zaključak o funkcioniranju države. Drugo, ovo nije zaključak o zabrani priziva savjesti. Ovo je zaključak o obvezi vlade da imajući na umu ostvarivanje dva suprotstavljena prava posao organizira tako da ne dolaze međusobno u sukob na štetu ljudi i pacijentica. Treće, ovo nije ideološka tema koja dijeli građane. Ako na, imamo na umu ova ozbiljna istraživanja ona pokazuju da građani Hrvatske u velikoj većini podržavaju pravo na pobačaj onda zaista moram priznati da ne vidim problem da se ovaj zaključak i podrži. I četvrto, ovo je zaključak o pravednosti. O pravednosti među raznim dijelovima Hrvatske kako bi zdravstvene ustanove bili svuda i svima jednako dostupne. I zadnje ali nikako važno dapače, ovo je zaključak kojim ispravila još jedna velika nepravda prema ženama zbog toga što se radi o pobačaju. Njegova nedostupnost i s tim povezani problemi opet u najvećoj mjeri pogađaju žene koje su još jednom zakinute za svoje pravo.

Govorite o ženama ja međutim moram reći da ta nevina dječica u majčinim utrobama nisu isključivo žene oni mogu biti i muškići i curice, dakle radi se o oba spola otprilike podjednako. Mene zanima s obzirom da vi ne priznajete znanstvenu činjenicu da život počinje začećem i da je to živo u majčinoj utrobi dopuštate li nekome liječniku koji se za to i školovao i zna da život počinje začećem da tu činjenicu poštiva i da ne vrši ono što vi zapravo želite da on vrši, a to je pobačaj. Dakle, on je se školovao i zna da život počinje začećem i on jednostavno ne želi raditi ono što vi evo sada želite ovim prijedlogom zakona njemu odnosno njoj nametnuti. Kolega Zekanović, vi postavljate situaciju kao da mi želimo da svaka žena u svojoj fertilnoj dobi obavezno mora napraviti pobačaj. Dakle, mi o tome ne govorimo. Ovdje ne govorimo, ovo nije tema o pobačaju. Ovo je tema funkcioniranju države temeljem našeg Ustava i temeljem našeg zakona. Žene imaju pravo na medicinski osiguran prekid trudnoće. To nam je omogućio Ustav, to nam je omogućio zakon. S druge strane mi imamo ustanove u kojima su svi liječnici koriste svoje pravo na priziv savjesti. Tko će odlučivati o tome koje je pravo jače? Ovo je zaključak o funkcioniranju države. Ovo je zaključak da vlada radi svoj posao, ni više ni manje.

Dakle, poštovani potpredsjedniče Članak 238., evo kolegica Mrak Taritaš ovdje negira neke znanstvene činjenice, a ja volim znanost to sam više puta istaknuo. I s druge strane jako mi smeta kada se ugledamo u Ameriku po svemu, a ne ugledamo se po ovom pitanju. Zašto Amerika po pitanju zaštite života ne bi također našoj domovini bila uzor? To je bilo naravno replika znate i sami, ja vam moram dati treću opomenu temeljem Članka 240. stavak 2. znači s oduzimanjem riječi do kraja rasprave [[Upadica: Da.]] o ovoj temi. Idemo na slijedeću repliku, poštovana zastupnica Peović, izvolite. Prije svega želim se zahvaliti kolegice Mrak Taritaš jer ste vi među prvima prepoznali našu inicijativu vraćanja prava na pobačaj u Ustav i važnosti te inicijative. A drugo što je jako važno da ovdje prepoznajete da nije toliko riječ o napadu ultrakonzervativnih katoličkih udruga i grupacija koje su nama oduzele pravo na pobačaj iako naravno ima i toga i pratimo tu konzervativnu revoluciju od '90.-ih godina na ovamo, nego zapravo nedostupnost pobačaja u bolnicama.

Dakle, ni u snu da me netko pred 5 ili 10 godina pitao da ću u ovoj sabornici kad sam se već počela prije jedno 10-ak godina baviti politikom morat govorit o tome i zalagat se da pravo na pobačaj bude, da se ponovo vrati u Ustav kao što vi kažete, ja sam mislila da to nikad neće trebati, a treba. A još apsurdnije je da mi moramo predlagat zaključak kojim želimo da se obveže vlade da radi svoj posao. Dakle, ja o pravu na priziv savjesti imam svoj stav, ali ovdje ja ne osporavam da neko od liječnika ima pravo na priziv savjesti. Ja samo osporavam da sustav mora funkcionirati.

Poštovana zastupnice Mrak Taritaš, slušajući vas i čitajući obrazloženje ovoga prijedloga zaključka koliko god se vi trudili da to kažete da nije tako, jedina poanta vašega prijedloga zaključka je da vi želite ukiniti pravo poziva na priziv savjesti. Svime što govorite, svime što ste napisali upravo to potvrđujete. Ne uvažavate mišljenje vlade, ne uvažavate u odgovoru di vam kaže da je zdravstveni sustav dostupan svim pacijentima u zakonskim okvirima, ne uvažavate ni to na pravo liječnika da priziv savjesti i zakonsko pravo žene ne prekid trudnoće ne isključuje jedno drugo. Vi to ništa ne uvažavate. Pozivate se na podatke koje ste skupili od platforme za reproduktivnu pravdu i skupine stručnjakinja Code for Croatia. I samo želite ukinuti pravo na priziv savjesti.

Kolega Brkan, mi smo bili očito ovih 20-ak minuta u različitim prostorijama i govorili smo različitim jezikom, možda ja nisam govorila ovaj hrvatski nego neki drugi jezik pa me vi niste baš dobro razumjeli, pa ću ja to ponoviti. Ja ni u jednom jedinom trenutku nigdje u izlaganju nisam rekla da se ukida pravo na priziv savjesti. Ali ja bih voljela da vi to kažete onim ženama koje su došle u ustanovu, a koje znamo, koje svjedočimo jer hrabre žene o tome svjedoče i svoje pravo na pobačaj nisu mogle ostvariti. Hoće se, dakle postoji u, dakle postoji u literaturi ono pravo kad je žena morala birati između dvoje djece koje će ostat živo, da ne kažem dalje. Čije je pravo jače, pravo liječnika na priziv savjesti ili žena da dobije ustavnom i zakonom zagarantirano pravo? Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, ja vas poštujem kao izvrsnu arhitekticu, međutim ovaj vaš prijedlog zaključka to je jedan izravan pritisak na Ministarstvo zdravstva, na liječnike, na zdravstvene ustanove i to ne opravdano, potpuno ne opravdano ili možda dijelom samo u onim ustanovama u kojima se možda ne radi ovo što radite, al zašto vam to govorim? Godišnje, a imate statistiku, znači oko 7 tisuća i 500 je prekida trudnoće jel tako u Hrvatskoj, tu smo bolji od prosjeka Europe, 164 ginekologa rade pobačaj svake godine, znači cijele godine, ako to podijelimo to je 20 pobačaja dnevno, znači 160 liječnika ginekologa mogu napravit 20 pobačaja dnevno i znači nije dostupno, pa ima i viška tih liječnika koji to rade. Ako uzmemo samo one koji su bez medicinske indikacije, znači zdrava majka, zdravo dijete to je onda samo 2.600 žena 7 pobačaja dnevno, znači 160 ginekologa 7 pobačaja dnevno ne može napravit. Doktore Karlić, ono što nisam odgovorila prethodno, zamislite da sam dobila odgovor ministarstva o točnom broju koliko je ljudi u prizivu savjesti ne bih se trebala referirati na ništa drugo nego na taj odgovor, nisam dobila ja, možda dobije premijer Plenković, pa ćemo imati sreće da i mi znamo za to. Jednako tako pravo na pobačaj je ustavom zagarantirano pravo. Objasnite to što ste mene pitali onoj hrabroj ženi koja je bila spremna to podijeliti s javnošću, koja je došla u Osijek i koja je onda slučajno doznala da liječnik koji je trebao obaviti pobačaj nije obavio. Objasnite to ženama, dakle niko od nas nema pravo suditi u kakvoj situaciji se nalazi žena, u kakvoj situaciji se nalazi obitelj, u kakvoj situaciji su svi oni kad mora obaviti medicinski prekid trudnoće, dakle tko od nas ima pravo suditi toj ženi, a neko si uzima to pravo. Poštovana kolegice, mislim da će kolege iz HDZ-a morati ići na raport premijeru Plenkoviću jer dokument koji je premijer Plenković dakle u odgovoru vlade na ovaj zaključak je lijepo rečeno da svaka zdravstvena ustanova je obavezna osigurati obavljanje prekida trudnoće na zahtjev plus detaljna obrazloženja kako se to čini. Mi smo imali 10.6. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i tematska sjednica je bila priziv savjesti. S druge strane neki od nazočnih na sjednici iz različitih institucija su prebacili lopticu na Ministarstvo zdravstva da ono to mora osigurati, što mi zapravo i tražimo.

Hvala lijepo. Kolegice Marić, dakle kad sam se odlučila za ovaj zaključak samo sam sebe nekoliko puta pitala ček malo jesi ti normalna do kraja, ti ideš sa zaključkom gdje tražiš od ministarstva i od vlade da radi svoj posao, samo to, ni više ni manje. To vam je otprilike dakle na izdavanju građevinskih dozvola, da pojasnim stvar potpuno do kraja, u principu rade arhitekti i može bit arhitekata koji kažu gle ja tu građevinsku dozvolu neću izdat, ta kuća je nakaradna, ružna je, ne sviđa mi se fasada i zamislite da mi u saboru moramo ić sa zaključkom kojim obavezujemo nadležno ministarstvo da osigura na području cijele Hrvatske da se izdavaju građevinske dozvole, žao mi je i teško mi je, ovo su neusporedive stvari, ono su kuće bez kojih možemo, ovdje su u pitanju ljudi i ljudski životi, al o tome govorimo kolegice i kolege.

Savršeno poštovana kolegice, točno tako i da mi u Hrvatskoj nemamo ustanove u kojima su svi liječnici u prizivu savjesti ovog zaključka ne bi bilo ili da u tim ustanovama ravnatelj ima zaista ugovor i da je neko drugi, neki vanjski suradnik i sve ostalo obavlja prekid trudnoće ovog zaključka ne bi trebalo biti, dakle točno tako tko može cijeniti čije pravo je jače pravo s tim što u tom odgovoru vlade jasno piše da se mora u medicinskoj dokumentaciji, dakle onaj liječnik koji je u prizivu savjesti napisat da je u prizivu savjesti i uputiti pacijenticu kod drugog liječnika, ne u neku ustanovu u Sloveniji nego u istoj ustanovi, to piše u odgovoru vlade, dakle ako su napisali nek provode. Zahvaljujem. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, mislim da opet moramo ponoviti gradivo, znači pred nama je zaključak koji obvezuje Ministarstvo zdravstva da odradi posao u skladu sa zakonom, a mi ovdje samo molimo da odrade ono za šta su nadležni. S druge strane vlada odgovara nema potrebe za zaključkom, sve je pod kontrolom, zdravstveni sustav dostupan je svima, liječnici imaju svoje obaveze, pravo liječnika je na priziv savjesti, ali je i zakonsko pravo žene na prekid trudnoće, ne isključuju jedno i drugo. Zašto smo mi večeras ovdje, o čemu mi raspravljamo zastupnice Mrak-Taritaš, šta smo slijepi kraj zdravih očiju? Kolegice Nemet, kad bi sve žene u Hrvatskoj imali istu mogućnost i isto pravo na prekid trudnoće ne bi mi danas tu sjedili i raspravljali. Kad ne bi bilo ustanova u kojima su svi liječnici u prizivu savjesti ne bi mi ovdje sjedili i raspravljali. Kad bi te ustanove organizirali da posao funkcionira, pa nema potreba da ovdje sjedimo i raspravljamo jer bi sve funkcioniralo i ne bi imali one natpise i ne bi ona nesretna, zaista i nesretna i hrabra gospođa Čavajda obilazila sve ustanove i čekala je tamo satima ili danima. Dakle, ja nemam ništa protiv to mogu i razložiti što i kako. Priziv savjesti su kolege na tri teme. Jedna tema je pravo na pobačaj. Druga tema je kontracepcija. Treća tema je prenatalna dijagnostika. Poštovana kolegice Mrak Taritaš, ja sam se isto pitala tko je tu lud da uopće moramo raspravljati o ovakvom zaključku. To je ravno tome da mi raspravljamo o zaključku da policajac kada uhvati lopova u krađi da ga mora uhitit, ne proći samo kraj njega. Ono što je još luđe da se tako izrazim jeste da vlada potpiše odnosno Plenković potpiše mišljenje o ovom prijedlogu u kojem kaže da predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog zaključka o obvezi osiguravanja zakonskog prava. Dakle, on predlaže da se ne prihvati zaključak da se zakon mora poštovati. I još uz to kaže da, ako ravnatelj zdravstvene ustanove ne može osigurati takvog zaposlenika u obvezi je angažirati vanjskog suradnika doktora. Nigdje to u zakonu ne piše.

Kolegice Ahmetović, o ovom što ste rekli nemamo što dodati niti oduzeti. Imamo Ustav, imamo presudu Ustavnog suda, imamo zakon i što mi sad u saboru imamo i sad idemo zaključkom Ministarstvo zdravstva, ministru Berošu, gospodinu Plenkoviću predsjedniku hrvatske vlade molimo vas provodite zakone RH, pa neko da nas sluša bi reko ček malo što su ovi u Hrvatskoj stvarno svi pošandrcali, što je tamo kontinuirano temperatura 45 pa su oni svi pošandrcali i sve ostalo. Dakle, to je te razine.

Kolegice Mrak Taritaš, a zapravo obraćam se svim zastupnicima, mislim da smo krivo postavili stvari kad smo rekli da pravo na priziv savjesti i pravo na medicinski prekid trudnoće nisu dva prava koja isključuju jedno drugo i da ne postoji pravo koje je iznad drugog. To tako može biti u teoriji, ali u praksi to nije tako. I linija razgraničenja svake bolnice, svake zdravstvene ustanove je upravo u tome je li ravnatelj ili bilo koja druga odgovorna osoba, a to ide sve ravno do ministra provjerio koliko u svojoj bolnici, u kompletnom resoru ima liječnika sa prizivom savjesti. Jer da bi ova dva prava stvarno bila u ravnoteži i ravnopravna prvo se moraju zaposliti ginekolozi koji nemaju priziv savjesti jer ako imaju priziv savjesti oni nisu kadri obaviti zdravstvenu uslugu, liječničku uslugu ženama koje se nađu u potrebi. Kolegice Orešković, dakle ja zaista vrlo teško i ne želim da se na temu prava žena, dakle mi govorimo o nečemu što je za bilo koju ženu, za bilo koju obitelj izuzetno teško, da se u odnosu na to nekako, da pojednostavimo stvar jer je stvar teška, ali bojim se da nešto moramo pojednostaviti. Meni to sliči kao na slijedeće. Ja sam odličan učenik u gimnaziji i želim upisati medicinu, činjenica da kad vidim krv padam u nesvijest. To je činjenica svaki put kad mi vade krv ili nešto ja padnem u nesvijest, ali nema veza, ja sam dobra, vrijedna i sve zajedno, završit ću medicinu i onda sve one postupke u kojim ima krvi neću radit, samo ću ovaj malo pregledavat i malo sa stetoskopom i sve ostalo. To sliči na to. Poštovana kolegice prije svega moram istaknuti da ljudski ovaj podržavam ovaj prijedlog zaključka o kojem danas raspravljamo i žalosno je da je i u srpnju 2022. godine moramo o tome raspravljati, ali nažalost vidimo što se događa i kod nas, ali u svijetu odlukama Vrhovnog suda u Americi na kojem već paradiraju ekstremni desničari, to smo imali prilike čuti u prvoj vašoj replici danas. I htio sam zapravo kroz repliku konstatirat, ali otvorilo mi se jedno pitanje. Naime, čuli smo danas ovdje da ako budemo provodili zakon da ćemo vršiti pritisak na zdravstvo pa me zanima da li je to vršenje na zdravstvo ili je pritisak na zdravstvo 400 miliona kuna duga mjesečno jer npr. samo u ovoj minuti replike koju ja imam dug je narastao 9.200 kuna.

Hvala lijepo kolega Lerotić, da je recimo kako bi odgovorio ministar Beroš, rekao bi poštovani zastupniče zahvaljujem na vašem pitanju zaista da je možda taj pritisak oporbe manji možda bi zaista i dug bio manji pa bi se mogli posvetiti reformi zdravstva od kojih nema ni R i onda bi mogli odraditi svoj posao, ali zamislite taj pritisak em žene bezobrazno i bahato kažu da negdje ne mogu dobiti uslugu, zamislite te žene, stvarno su bezobrazne i bahate, em vidi ove tamo iz oporbe umjesto da šute, da budu konstruktivni, dižu i onako nježno oni kažu ministre radi svoj posao, premijeru radi svoj posao, stvarno su ta, ti, ta oporba malo nije baš pretjerano normalna, al mene zanima kad će premijer Plenković dobit odgovor od ministra Beroša? Poštovana kolegice, vi ste mnogo puta govorili o različitim isto dimenzijama nedostupnosti zdravstvene skrbi u području reproduktivnih prava, dakle dobro je da smo naglasili ovdje da se ovdje ne radi samo o nedostupnosti pobačaja nego čitavog spektra usluga u području reproduktivnog prava. Evo konkretno je kolega Grbin jučer na odboru [[Upadica Mrak-Taritaš: Točno]] govorio o činjenici da mi imamo iznad 13% primalja [[Upadica Mrak-Taritaš: Svaka osma]] primalja koje odbijaju porađati djecu začetu in vitro oplodnjom i sad vi meni recite je li to priziv savjesti ili je to čista diskriminacija i ko se sjetio ikada da to se može tolerirati u demokratskom društvu zasnovanom nekakvoj ideji pravne države da primalja može odbijat porađat djecu na temelju njihovog podrijetla, mislim meni je to, i načina začeća, nevjerojatno. Kolegice, to je zastrašujuće, u zemlji u kojoj je od '91.g. do 2022.g. rođeno 15 tisuća manje djece, to je rođenje, Čakovac vam ima 15.300 stanovnika po zadnjem popisu, otprilike je toliko manje rođene djece, u kojima se žene odlučuju što kasnije zbog niza uvjeta imati djecu umjesto da potičemo i omogućimo sve uvjete da žene zaista da budu i besplatno niz zahvata, da omogućite ženama koje žele biti majke da budu majke, dakle i sve ostalo.

Kolegice Mrak-Taritaš, ne znam kako se vi osjećate, ali ja se osjećam kao žena onako poprilično poniženo kada gledam kako se u sekularnoj državi javnozdravstveni sustav klerikalizira i podređuje nekakvim svojim osobnim uvjerenjima, a država pokazuje potpunu nemoć.

Kako to da u Rijeci nema priziva savjesti, a u Splitu samo jedan liječnik nije u prizivu savjesti, kako je to moguće? Dakle to su stvari, kako je moguće da ovo o čemu mi govorimo neke žene s područja Hrvatske uopće kažu pa ček malo sve funkcionira, a pojedinom dijelu države ne funkcionira.

Poštovana kolegice, dakle mi danas ovdje ne razgovaramo o prizivu savjesti, on za nas nije sporan, ali moram isto konstatirati da me muči kako se na priziv savjesti mogu pozivati dakle kod pobačaja ajde možemo razumjeti vrlo neugodno i nitko ne želi sudjelovati u nečem što je doista neugodno, ali pravo na kontracepciju, ako neko želi kontracepciju, pa zar nije naša zadaća kao liječnika, edukatora uputiti čovjeka kako se može zaštitit od neželjene trudnoće da ne bi morao otić na onaj pobačaj koji je nama svima, al doista svima, svima neugodan, on nije ugodan, najmanje je ugodan ženi koja se nađe u toj poziciji i to je najveći problem za tu ženu koja mora se odlučit za tako nešto iz nekog svog razloga, a mi nismo tu da joj sudimo za što se ona odlučila, ali pravo na…

Želi li izvjestiteljica odbora uzeti riječ? [[Upadica iz klupe: Ne, hvala]] Dobro, onda otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovana zastupnica Renata Sabljar Dračevac. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani državni tajniče lijepo je da ste ovdje danas s nama, voljela bi kada biste nam mogli odgovoriti na neka pitanja, ali mislim da tu čast i zadovoljstvo nećemo imati jer recimo mene osobno jako interesira na sjednici Odbora za zdravstvo gdje smo 10.6. raspravljali i prizivu savjesti jasno je izrečeno da bi Ministarstvo zdravstva trebalo regulirati odnosno znam da je državni tajnik na toj sjednici imao jednu tablicu očito sa brojem, brojem liječnika koji su u prizivu savjesti, nama ta tablica nije bila dostupna, ali je neko izrekao da bi se trebali ujednačiti odnosno da priziv savjesti ne može organizirati svaka ustanova za sebe. Priziv savjesti bi trebalo, bi trebao raščišćen, razjašnjen na nacionalnom nivou i da se točno znaju uvjeti. Ja poštujem odluku, ali iskrenu odluku svakog onog tko se odluči ne sudjelovati u pobačaju. Puno, puno mi je teže razumjeti zašto se prizivaju na savjest vezeno uz kontracepciju jer s njom ćemo spriječiti te neželjene trudnoće i nećemo se dovoditi u neugodne situacije i liječnike i sustav i zdravstvo i omogućit ćemo ženi i njezinu, pravo na njezinu zdravstvenu zaštitu. Ali ono što mi je skroz neshvatljivo to je pravo na izvantjelesnu oplodnju. Žena svaka ima pravo, dakle vi ne znate koji su razlozi zašto netko ne može zanijeti. Medicina je otišla toliko naprijed i zar ne bismo onome tko može imati dijete to i omogućili. Pa svak, mislim potreba većine žena je da postanu majke. Isto tako i očeva da postanu očevi. Nemojte misliti da vam mi sporimo vaše pravo, ali vi morate znati da je ovo jedno dostignuće, jedan uspjeh suvremene medicine koji treba podupirati, koji treba poticati jer nitko ne ide na potpomognutu oplodnju, ako mu za to ne postoji nikakva potreba. Kolega Karliću vi kažete da je 160 ginekologa se poziva na, odrađuje pobačaje. Evo, interesantno je da vi, vi ste član odbora, vi imate taj podatak, ja taj podatak, znači imate vi još podataka, e to ćete vi sve podijeliti s nama, ona tablica, ali mi to nemamo, da, e i onda imamo situaciju da na našoj sjednici odbora gospodin doktor Miran Cvitković specijalist pedijatrije sa užom specijalizacijom iz intenzivne medicine iz Odjela za pedijatrijsku intenzivnu medicinu KBC Zagreb, ujedno i predsjednik Hrvatske udruge za medicinsko pravo izjavi da od 359 liječnika u sustavu 49 obavlja pobačaj, a vi kažete da je to 160. Dakle, nije, moram priznati da kada sam vidjela ovaj prijedlog i kad sam vidjela prijedlog vlade, tu nema razlike, dakle vlada govori sve ono što stoji u prijedlogu. A kada piše na dnu da se ne prihvaća prijedlog, meni to nije jasno. Zašto se ne prihvaća prijedlog koji je u skladu sa onim iza čega stoji i vlada. Na sjednici Odbora za zdravstvo državni tajnik nam je rekao da će, da svaka ustanova mora osigurati pravo na pobačaj, ustanove koje su obavezne to napraviti. Ja sam doista vjerovala da će biti tako. Na kraju sam se zapitala zašto kolegica Mrak Taritaš uopće postavlja ovakvo pitanje.

Ovaj zaključak uopće nije agresivan, ovo je jedan dobar zaključak koji samo želi potaknuti ministarstvo, Ministarstvo zdravstva da radi svoj posao. To je ono što se želi postići ovim zaključkom. I moram reći da sam se začudila i kad sam vidila, mi smo imali sjednicu preko maila, nismo imali s obzirom da je ovo uvršteno naknadno na dnevni red, ovaj moram reći da sam se začudila kad sam vidila da su kolege i kolegice dakle odbili ovakav prijedlog. Ovo je jedna dobar prijedlog. Ovo je prijedlog koji djeluje odnosno želi potaknuti ministarstvo da radi u interesu zaštite zdravlja žena kao što stoji i u zakonu. Ustavni sud je u odluci 2017. godine dakle rekao da je važeći zakon dobar. Mi smo na sjednici raspravljali o onih 16 godina, znači da ja moram reći djevojčica od 16 godina, ima pravo samostalno donijeti odluku za pobačajem, ali to stoji u ovom sadašnjem zakonu, to nije mijenjano. Osuvremeniti, to znači samo neke stvari pomaknuti, ali nemojmo se micati nazad. To su prava koja su stečena prava i nema potrebe da se mi sada raspravljamo o tome. Također bi naglasila da specijalizacija iz ginekolegije dugo traje i da pri tome ginekolozi steknu 125 kompetencija. Jedna od tih kompetencija je odnosno možemo govoriti 3, znači ne žele ni savjetovati žene o kontracepciji, a ne žele im pomoći niti da zanesu dijete, a to da i babice ne sudjeluju u tome to, to je stvarno izvan svakog, izvan svakog razuma, znači tri metode odbijaju raditi. Naravno da postoji hrpa drugih specijalizacija u kojima možete ne sudjelovat u tako nečem, tako je u srednjem vijeku katolička crkva odvojila kirurgiju od medicine jer se je gnjušala krvi i to su ona preuzele brice. E sad, da li mi želimo da neki nadriliječnici preuzmu i zakonom zagarantirano pravo žene na pobačaj, mislim moramo bit razumni, to je nešto što spašava život. Vi kada pobačaj radite u uređenom sustavu ako krene nešto po zlu spasit će vam se život, ostat ćete bez uterusa, ali spasit će vam se život. Šta mi želimo postići, gdje mi idemo? Ja vas stvarno molim, osobito kolege liječnike, znači ovaj zaključak je stvarno dobronamjeran, podržimo ovaj zaključak i neka ministarstvo napravi svoj dio posla, a što se tiče reforme zdravstva, da mogu se složiti sa kolegicom Mrak-Taritaš da je vrlo superficijalna, da sam izrazito razočarana s time kako je sve usmjereno, rekao je jedan član našeg odbora uvijek se ide na mekano, gazite one koje možete, a nikad ne gazite one jake na koje se ne može utjecati, treba nam ozbiljna reforma zdravstva, ta reforma mora ić odozdola, ne odozgora, prvo sredite stvari dole na odjelima u bolnicama i onda nakon toga će sve bit lakše jer znamo ko je najveći generator dugova u zdravstvu, zahvaljujem.

Ja mislim da je nama najbolje da se mi samo raspustimo, da svi idemo kući, ja ne znam zašto mi uopće donosimo zakone, zašto HS donosi zakone kada zakone prekrajaju nekakva para tijela i ona procjenjuju i prema svom osobnom nahođenju odlučuju hoće li nešto što je propisano zakonom određena žena konzumirati ili neće, uzeli su si ovlast HS, a još tužnije od toga je da oni koji su dužni skrbiti o tome da se hrvatski zakoni provode i da zdravstveni sustav funkcionira u skladu sa zakonima koji se njega tiču, na to odmahuju rukom i kažu evo ih danas ovdje, nas se to ne tiče, mi to nećemo, čemu onda uopće država, čemu onda uopće i ova vlada, čemu onda uopće i ministarstvo, ja se stvarno to pitam. Hoćemo mi benevolentno kao saborski zastupnici dozvoljavati ovakvu anarhiju? Prema posljednjem popisu stanovništva provedenom prošle godine oko 26 tisuća žena u fertilnoj dobi, znači od svoje 15. do 45.g. u Slavoniji, točnije u Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj županiji nema pristup zdravstvenoj usluzi prekida trudnoće jer su tako odlučili liječnici koji su svi u prizivu savjesti u te dvije županije, pa ministarstvo kaže pa nas se to ne tiče šta sa 26 tisuća žena. U Splitsko-dalmatinskoj županiji s velikim brojem stanovništva samo jedna osoba ispada zapravo da joj se sustav ruga jer samo jedna osoba obavlja ovu zakonom propisanu medicinsku uslugu, ne obavlja nego pruža i poštuje zakon. Okej, imamo prizivače savjesti, ali je nedopustivo da ništa kao država ne učinimo da usprkos i unatoč toj činjenici osiguramo ono što u zakonu piše, a to je dovoljan broj ljudi koji će ženama pružiti onu medicinsku uslugu na koju ona po zakonu ima prava i brat bratu plaća kroz izdvajanja za zdravstveno osiguranje, a ne može ju dobiti, to nije normalno. Mi moramo ozbiljno početi raditi na tome, a ne se praviti da se nas to ne tiče i jednako kao što nas se itekako tiče druga činjenica da se ženama ne daju adekvatne, točne informacije između ostaloga i o načinima i uvjetima pod kojima može dobiti ovo svoje zakonsko pravo, kao u Osijeku.

Ne samo to, ženi kažu da su joj obavili postupak prekida trudnoće da bi ona dva tjedna poslije shvatila da je i dalje trudna i mora ići u Nizozemsku za razliku od Čavajde koja je morala ići u Sloveniju po državu i platiti 800 ili 1000 ili ne znam koliko eura da bi dobila i zadovoljila ono pravo koje je naša država temeljem zakona bila dužna osigurati besplatno. Ljudi moji, zamislimo da se radi o bilo kojoj drugoj usluzi, a ne ovoj koja je propisana zakonom da ju morate dobiti, a da vam netko kaže ne ja ti je neću pružiti iz mog osobnog uvjerenja a država preklopi ruke i kaže šta me briga ja ionako sam tu država koja je smisao samo sebi, a ne osigurati sustav ljudima. Kako bismo reagirali? Poštovana zastupnice, evo ponovo vi sa ovim prijedlog zaključka želite ukiniti pravo poziva na priziv savjesti. Vrlo jasno ne prihvaćate mišljenje vlade koje kaže da je zdravstveni, zdravstveni sustav dostupan svim pacijentima, ne prihvaćate odgovor vlade koji kaže da je ravnatelj bolnice u obavezi angažirati vanjskog suradnika doktora medicine specijalista ginekologije i opstetricije u slučaju da su svi drugi liječnici pod pravom na priziv savjesti. Vi to ne prihvaćate nego vi samo želite jednu stvar, a to je kako ste rekli, razočarani ste čak što nemate evidenciju o zdravstvenim radnicima koji su se pozvali na pravo na priziv savjesti. Vi želite imena, pa šta ćete vi s tim imenima?

U čem je povrijeđen Poslovnik? 238., omalovažavanje saborskih zastupnika i zastupnica. Kolega Brkan, kolegica Anka Mrak Taritaš, a i sam tekst ovog zaključka jasno i nedvosmisleno govori o tome da se traži poštivanje zakona. Nitko, ni kolegica Taritaš, niti u pismenom dijelu ovog zaključka ne traži se ukidanje priziva savjesti.

Članak 238., ja stvarno ne mogu kao liječnica prešutjeti ovo izvrtanje istine i ovo vrijeđanje o svemu što govorimo. Gdje ste vi vidjeli da se mi borimo da se ukine priziv savjesti? Pa jeste si pročitali uopće ovo o čemu raspravljamo? Jeste si pročitali ono što je vaš premijer Plenković potpisao? Dajte si uzmite papire i pogledajte si o čemu mi tu govorimo u ovom zaključku.

Hvala lijepa. Kolega Brkan, ja vam jesam neka profesorica ali nažalost ja vam ne mogu pomoći u čitanju s razumijevanjem, ja, ja nažalost ne mogu vam tu pomoći, ali vam mogu pokušati objasniti ovaj što je poanta ove priče. Imamo zdravstveni sustav javni ne privatni koji bi, čija bi svrha trebala biti zaštita naših građana i pacijenata. I tu imate neke žene i te žene imaju pravo na reproduktivno zdravlje, a jedan dio tog reproduktivnog i spolnog zdravlja je između ostalog i pružanje sigurnog, pod zdravstvenim nadzorom kontroliranog postupka na koji se one odluče u čije razloge ne trebamo ulaziti.

Mi ćemo podržati ovaj zaključak jer smatramo da je ispravan. Mi ne dovodimo u pitanje priziv savjesti niti smo ga ikad dovodili nego jednostavno pravo izbora. Znači u Italiji vam je 2016. godine Vijeće Europe izdalo opomenu Republici Italiji zato što se desilo da više od 70% liječnika imalo priziv savjesti i žene su imale problema kod pobačaja, morale su izlaziti čak izvan Italije i nakon toga je Vijeće Europe pratilo situaciju u Italiji.

Postoje neke zemlje u EU koje ne prepoznaju uopće pravo priziva savjesti. Hrvatska ga ima. Ima ga od 2000. godine i u dobroj vjeri ga je inkorporirala i u neke zdravstvene zakone. Međutim, iz samog habitusa tog prava je vrlo jasno trebalo biti svima jasno i naglašeno je da nikako ne smijemo žrtvovati jedno pravo na uštrb drugoga, posebno ne ono pravo koje treba biti primarno u zdravstvenom sustavu, a to je pravo na zdravlje i pravo na medicinsku, medicinsku uslugu i zaštita zdravlja. Kolegice Glasovac, mene je sram da mi primamo plaću kao saborski zastupnici u ovom trenutku za tu plaću koju osiguravaju građani RH raspravljamo o tome kako natjerati vladajuće, ministre, sve one koji rade u zdravstvenim ustanovama samo da poštuju zakone, samo da poštuju zakone. Kaže Plenković da ravnatelj zdravstvene ustanove koji ne može osigurati takvog zaposlenika koji će ostvariti pravo ženama na izbor u obvezi je angažirati vanjskog suradnika odnosno doktora, kaže Andrej Plenković i to potpisuje.

Ajmo se dogovoriti da nećemo premašivati vrijeme, prošlo je već 8 sati, ima puno prijavljenih za i u ime klubova i pojedinačno i sve, ako svako pređe 7-8, 10 sekundi nabrat će se to jako puno, ostat ćemo dugo, a ja mislim da je svima važnije da konstruktivno raspravljamo, a ne da premašujemo poslovnički ograničeno vrijeme. Poštovana zastupnica i potpredsjednica Glasovac. Naravno da nisu, to bi se uvijek i uvijek će se plaćati iz novca poreznih obveznika. U slučaju Čavajda, mučan slučaj gdje na kraju je ona izvojevala na neki način, neću ja to reć pobjedu, to, to ne može se uopće nazvati pobjedom nego svoje pravo doduše u drugoj državi samo zbog toga što je smogla snage i hrabrosti da izađe u javnost s time kako se nad njom zdravstveni sustav iživljava, isti taj zdravstveni sustav koji je trebao ovaj zaštititi. Kad bi se ona odlučila tužiti RH, ustanove koje su mimo zakona radile to što su radile, ona bi sigurna sam dobila taj spor, kao i gospođa u Osijeku koja je obmanuta da joj je izvršen zahvat da bi iz bolnice izašla i dalje trudna.

Pazite ovo, znači Međunarodno udruženje ginekologa i opstetičara FIGO donijelo je svoju Rezoluciju o prizivu savjesti 2006.g., u njoj se jasno kaže da liječnici imaju etičku obvezu u svakom trenutku u svakom pacijentu za kojeg skrbe biti na korist i spriječiti nanošenje štete, zatim da su pružatelji obvezni informirati pacijente o svim medicinskim mogućnostima za njihovu zdravstvenu skrb i poštivati njihov izbor, autonomiju, kao i prava pacijenata na pravovremeni pristup medicinskim uslugama. U rezoluciji se potvrđuje da liječnici imaju pravo na poštivanje priziva savjesti i u kontekstu nepoduzimanja i poduzimanja zakonite usluge, ali da je dužnost stručnjaka da se pridržavaju znanstveno i stručno utvrđenih definicija usluga u području reproduktivnog zdravlja, a ne da ih pogrešno okarakteriziraju na temelju osobnih uvjerenja.

Da, sve ste zapravo rekli. Ako država poštuje nečije pravo da vjeroispovijest na život prema svojim osobnim ili vjerskim uvjerenjima, s druge strane mora poštovati i pravo pacijenta na zdravstvenu zaštitu. Ako govorimo o zdravstvenom sustavu ne treba uopće govoriti čije pravo je tu jače i čije pravo nikada ne smije patiti u tom zdravstvenom sustavu, znači država mora osigurati da pacijent nikada ne pati u tom sustavu uvažavajući i ovo drugo pravo, kako će ona to napraviti to je njen problem, al mi imamo drugi problem što država kaže da ni ne namjerava to uređivati, uopće se ne namjerava u to miješati nego i dalje promatrati situaciju ovakva kakva jest. To je poraz države. U ovom odgovoru koji je kolegica Mrak-Taritaš dobila znači od vlade stoji da ako ravnatelj nije u mogućnosti obavljanje postupka prekida trudnoće na zahtjev mora angažirati vanjskog suradnika, pa ja postavljam pitanje trebamo li mi u bolnicama koje su financirane javnim novcem, ne govorim o katoličkim bolnicama koje mogu financirati bolnice u kojima se ne obavlja pobačaj na zahtjev, možemo li opravdati ovo outsorsanje koje će opet biti oblik gubljenja novaca javnih 460 milijuna kuna godišnje, znači Ministarstvo zdravstva potpisuje ugovor sa privatnim bolnicama za razne usluge koje bi se mogle obavljati u javnom zdravstvu, ne nabavljaju se uređaji zato da bi se outsorsalo i da bi se pogodovalo privatnom, e sad ćemo još imat znači pregovarače savjesti u javnom zdravstvu, al ćemo ih iz privatnog angažirati da obavljaju pobačaj u Sad u nekim bolnicama se problem rješava upravo na ovaj način što vi kažete outsorsingom da se zapravo iz, u onim bolnicama u kome su svi kolektivno pod prizivom savjesti se angažira vanjski stručnjak iz neke druge bliže bolnice koji dolazi u određenom periodu i obavlja te usluge, međutim mislim da bismo trebali razmišljati o nekim drugim modelima kako osigurati tu neku stabilnosti i stalnost da izbjegnemo ovo, ovo outsorsanje jer to nije baš najbolji mogući način, međutim treba vidjeti i na koji način osigurati da se znaju točno pravila priziva savjesti, a ne da vam u sustav ulaze ljudi koji vam kao jamče pružanje te usluge, a naknadno dođu u priziv savjesti čime se dovodite ponovno u početnu poziciju, znači treba na neki način osigurati takve mehanizme da se osigura ova usluga uz poštivanje ovog prava na priziv savjesti. Poštovana kolegice Glasovac, pa vi ste rekli da prema zakonu žena ima pravo na prekid trudnoće, to joj je dao zakon jel tako i to je u redu, ja se potpuno slažem s tim i to je normalno i niko to ni ne želi poništiti niti, ali ono što vi nikako nećete da razumijete, samo da razumijete, ništa mi ne tražite, niko od nas, ali ja kao liječnik nešto od vas tražim da samo da nas razumijete kao liječnike, a to je da nama i Hipokratova zakletva i Ženevska konvencija kaže da ljudski život treba poštovati od samog početka, znači nijedan liječnik zapravo ako je žena zdrava, tu govorim samo znači ako je žena zdrava i zdrav plod nema šta raditi jednostavno zato što je to normalno stanje, to nije bolest, ako je bilo šta bolest to se radi bez ikakvog razmišljanja, al ovdje ja govorim o samo ako je zdravo dijete, zdrav plod jel tako i zdrava majka onda liječnik ne bi trebao zapravo po svim pravilima medicinskim ništa radit, zakon mu daje plus, znači daje mu mogućnost da može napravit nešto što nije medicinski i zdravstveno ili moralno opravdano, evo o tome samo govorimo, niko ništa ne zabranjuje. Ja bih voljela da vas nisam razumjela, iskreno, a razumjela sam vas, znači vi osporavate svakog onog liječnika koji provodi takve postupke jer smatrate da bi svi zapravo trebali biti u prizivu savjesti, da, da, jer je da, da to ste rekli, tako ste rekli što po meni [[Upadica: Molim vas, molim vas ne iz klupe.]] neprihvatljivo. Medicina je znanost i ovo vaše bi vodilo ka onoj drugoj agendi da pobačaj treba zabraniti, ali time ne biste spriječili opet ženu da ona svoju odluku dovede do kraja, samo biste ju doveli do toga da tu odluku provodi ili negdje van države ako ima novca ili ako nema novca da ide u sivu zonu gdje znate kako to vrlo često završava u nestručnim rukama i u nesigurnim uvjetima.

Izvolite. Uvažene kolegice i kolega, mislim da je itekako potrebno još jednom za one koji ne čitaju pažljivo zakon ili prijedlog ovog zaključka ili za one koji namjerno ili nenamjerno izvrću ono što se kazuje ponoviti dakle, prema ovom prijedlogu zaključka obvezuje se Ministarstvo zdravstva da u najkraćem roku, a najkasnije do kraja 2022. osigura dovoljan broj liječnika koji obavljaju prekid trudnoće na zahtjev u svim za to ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u RH kako bi zakonsko pravo na prekid trudnoće na zahtjev bilo dostupno, neograničeno i neometano. Zašto ovaj zaključak? Zato što je jedno teorija, a jedno je praksa. Svjedočili smo o kršenju Zakona o ostvarivanju prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece kao i pravu žene na izbor. Čuli već dakle, prema podacima iz travnja 2020. u 8 od 29 ovlaštenih zdravstvenih ustanova nije bilo moguće obavit prekid trudnoće na zahtjev ili uopće dobiti odgovor na pitanje obavljaju li postupak. Što kaže Vlada RH u očitovanju? Dakle, kažu da u slučaju da se liječnici pozivaju na zakonsko pravo na priziv savjesti svaka zdravstvena ustanova je obavezna osigurati obavljanje prekida trudnoće na zahtjev odnosno angažirati vanjskog suradnika doktora medicine specijaliste ginekologije i opstetricije. Bolničke zdravstvene ustanove su obvezne voditi evidenciju o zdravstvenim radnicima koji su se pozvali na pravo na priziv savjesti. Već sam spomenula u replici mi smo na Odboru za zdravstvo slušali i stav ministarstva odnosno vlade koji sam sad pročitala, ali i predstavnike institucija obično oni jel koji imamu priziv savjesti da je to dužnost ministarstva. Dakle, imamo zakon koji trebamo poštovati i imamo nekoga tko je to dužan osigurati. Država će preuzeti bolnice jel tak, znači više neće moći prebacivati to je odgovoran Zagreb jer je to u ingerenciji Zagreba, to je odgovorna županija jer je u ingerenciji županije. Dakle, Ministarstvo zdravstva je dužno da se osiguraju uvjeti da se zakon poštuje. A ukoliko je ginekolog izrazio priziv savjesti on je obavezan o tome izvijestiti pacijenticu, navedeno pisano dokumentirati u svom specijalističkom nalazu i u bolničkoj zdravstvenoj dokumentaciji i pacijenticu uputiti drugom liječniku iste struke u toj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi. Prema onome što kažu pacijentice odnosno žene to se ne događa, nego se vidjeli smo i u slučaju Čavajda pacijenticu otpošlje pa evo nek se sama snađe, jel tak. Nadalje, što se tiče stava SDP-a, dakle još jednom vrlo jasno i glasno. Mi ne sporimo pravo na priziv savjesti, ali smatramo da je to pravo pojedinca, a ne da govorimo o prizivu savjesti ustanova i svjedočimo da se o tome radi kao o zaista velikom problemu. To smo pokazali i u našem prijedlogu Zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće o kojem smo nedavno raspravljali, vladajući HDZ ga je odbio. Dakle, ne sporimo pravo na priziv savjesti ali želimo da se postojeći zakon poštuje. Slijedeći problem, a to ću vam poslije i u raspravi reći što su određena povjerenstva iz EU pokazala da neki imaju priziv savjesti u javnozdravstvenom sustavu, a privatno nemaju. Nadalje, svjedoče o pritisku kolega na kolege da ne rada in vitro fertilizaciju. Neki zbog priziva savjesti odbijaju porođaj djece koji su začeti medicinski potpomognutom oplodnjom. Čuli smo podatak 13% primalja to odbija. I još jednom što se priziva savjesti tiče dakle ovdje se ne radi samo o zakonski uređenom pravu na prekid trudnoće, ovdje se govori i o oralnoj kontracepciji, o medicinski potpomognutoj oplodnji, o in vitro fertilizaciji. Još jednom ću za one koji s ove strane opet sve izvrću ponoviti što smo mi tražili u izmjeni Ustava. Dakle, žena ima pravo slobodno i samostalno odlučivati o rađanju, a država osigurava pretpostavke za ostvarivanje tog prava. Imali smo, već smo par puta spomenuli dana 10.6. tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Raspravljalo o institutu priziva savjesti, ali i o pravu na prekid trudnoće koji je, koji postoji u našoj zakonskoj regulativi, a koji nažalost nije dostupan onoliko koliko bi trebalo. Vrlo je interesantno, interesantna analiza pučke pravobraniteljice od 13.6. koja je vrlo detaljno na nizu stranica, argumentirano iznijela koje su, koji su pravni akti što obvezujući, što neobvezujući s jedne strane od strane UN-a, Vijeća Europe, EU, Međunarodno udruženje ginekologa i opstetritičara FIGO koji sam maloprije u replici citirala, naše hrvatsko zakonodavstvo. Dakle, koji definiraju na koji način su u pojedinim zemljama ovoga je uređeno pitanje priziva savjesti odnosno prava na prekid trudnoće. I to ćemo, zapravo ću kasnije onda o tome ići u detalje, ali sada ću reći ono što se stavlja kao nekakav sukus. Priziv savjesti proizlazi iz slobode mišljenja, savjesti ili vjere. Priziv savjesti nije apsolutno pravo već može biti ograničeno uključujući radi zašite zdravlja. Međunarodni pravedni okvir, uključujući i pravo EU državama ne nalaže da omoguće priziv savjesti u zdravstvu već da, ukoliko se države na to odluče, ono bude adekvatno i regulirano. Ja podsjećam da je kod nas, uopće nije sporno da su, da je pojam priziva savjesti reguliran Zakonom o liječništvu u čl. 20, zatim Zakon o sestrinstvu čl. 3 st. 4, čl. 26 Zakona o dentalnoj medicini, Zakon o medicinskoj potpomognutoj oplodnji, čl. 44. Dakle još jedanput, mi to ne sporimo. Međutim, priziv savjesti je individualno pravo koje kao pojedinci mogu koristiti zdravstveni djelatnici, a odgovornost je ustanova, odnosno države osigurati da pozivanje na priziv savjesti nema utjecaj na cijelu ustanovu odnosno dijelove zdravstvenog sustava. Dakle tu je potkrijepljeno sa nizom dokumenata i svim ovim institucijama koje sam navela. Konkretno, kaže pučka pravobraniteljica, priziv savjesti ne smije biti prepreka pristupu pravu na zdravlje što se u praksi ipak događa. Govoreći u kontekstu reproduktivnih prava, to znači da žena mora dobiti pravovremen i potpune odnosno njoj razumljive informacije o svim svojim pravima vezanim uz pobačaj kao i pravovremeni pristup zakonom zajamčeno pravo na pobačaj, bez obzira na činjenicu postojanja zdravstvenih djelatnika koji se pozivaju na priziv savjesti. Iz dosadašnje prakse, kaže dalje pučka pravobraniteljica, vidljivo je kako je radi osiguranja prava na pobačaj potrebno promijeniti način na koji se provodi pozivanje na priziv savjesti, uključujući i detaljniju regulaciju, kako bi se osiguralo da zdravstvene ustanove omoguće pravo na pobačaj i kada se svi djelatnici pozivaju na priziv savjesti te kako bi se spriječilo zlouporabe pozivanja na priziv savjesti. Još jedanput, pučka pravobraniteljica ističe da dakle sve ono što ona potkrjepljuje ima različitu pravnu snagu, važno je razlikovati one koje su pravno obvezujuće od onih koji to nisu i svakako se nužno pozvati na hijerarhiju tih svih pravnih normi, ali sukus svega onoga što je ona navela u ovom sažetku koji sam vam pročitala je upravo ovo što sam vam rekla. Posebno je interesantno da je posebni izvjestitelj UN-a o pravu na zdravlje ukazao 2017. u izvješću Hrvatskoj kako je prekomjerno korištenje zakonske mogućnost priziva savjesti ograničilo pristup sigurnom pobačaju s obzirom da se njega poziva polovica liječnika u javnom zdravstvu, kao i da, iako je zakonom predviđeno individualno odbijanje zdravstvene usluge, u praksi se one događaju na razini cijele institucije. Posebni izvjestitelj je također, istaknuo kako dio liječnika koji se pozivaju na priziv savjesti na radnom mjestu u javnoj zdravstvenoj ustanovi, pobačaje obavlja u privatnoj praksi, što dovodi u pitanje njihove motive isticanja priziva savjesti. Također je podcrtao kako su prava na seksualno i reproduktivno zdravlje ljudska prava i stoga regresivne mjere kojima se ometa pristup sigurnom pobačaju i kontracepciji podriva seksualni odgoj prikladan dobi, može rezultirati kršenjima ljudskih prava. Dakle nizu dokumenata, nizu tih posebnih izvjestitelja i konkretno na Hrvatsku i druge zemlje, prepoznalo se što je teorija, a što je zapravo praksa. I još jedanput, mi ne sporimo pravo na priziv savjesti. Ja ću u pojedinačnoj raspravi govoriti o tome da uopće ovo nije sad svjetonazorsko pitanje u smislu vi ste vi vjernici, mi smo svi tu nevjernici, to uopće nije stvar u tome. Stvar je u tome hoćemo li poštovati zakon i hoćemo li ženama omogućiti pravo na uslugu koja je definirala i SZO. Izvolite.

Iznenadili bi se što je sve svjetonazorsko i političko pitanje. Ovaj je Zaključak koji je kolegica Anka Mrak-Taritaš uputila u proceduru me podsjeća na zaključak koji sam predložila Vladi gdje tražim da plaća bude dostojanstvena sukladno čl. 56 Ustava, na što mi je Vlada negativno odgovorila. Znači nema granica, znači imate ustavno pravo radnika da od svoje plaće dostojanstveno živi i ti to pravo, kako bi to HDZ kazao, želite prisnažiti sa zaključkom da se to tako treba i potvrditi, onda vam Vlada odgovori da treba odbaciti taj Zaključak.

No, ja bih vas htjela upozoriti na jedan malo drugačiji aspekt ovog cijelog problema, a koji je negdje i u javnosti počeo kolati, vezano uz našu inicijativu progresivne opozicije da se vrati pravo na pobačaj u Ustav. Mnogi su odgovorili na to pa dobro, ali kako mislite vratiti ženama pravo na pobačaj, vraćajući to pravo u Ustav ako postoji već zakon koji određuje to pravo ženama pa se to pravo ne može konzumirati i to je ono što želim ovdje naglasiti, da je negdje inicijativa Radničke fronte kad smo išli, znači na taj povratak prava za, na pobačaj u Ustav bio, ne samo znači zbog ultrakonzervativnih udruga i napada, znači neke ultrakonzervativne desnice koja prijeti uvijek znači ovakvim svjetonazorima koje smo ovdje imali čuti priliku, čuti znači da je život od začeća i da se ne može to pravo ostvariti ženino, eto, žao nam je, ali žene ne mogu ostvariti to pravo, je li, nego ono što smo mi htjeli naglasiti sa tom svojom inicijativom i što je inicijativa grupe fAKTIV znači koja je prva o tome počela pričati htjela naglasiti sa svojom inicijativom vraćanja pobačaja u Ustav jer da je to pravo ženama danas već uskraćeno. Mi se ne moramo boriti pro futuro ovakvih stavova, znači da će nekakva babaroga Bartulica i Markić doć i zabraniti nam pravo na pobačaj, nego nažalost pravo na pobačaj ženama je već uskraćen. I kako je do toga došlo, nije samo došlo zbog desnog konzervativnog svjetonazora nego uz asistenciju liječničke struke i zdravstvene administracije. Znači prvi puta se pravo na priziv savjesti unosi u zakon 2003. g., Andro Vlahušić ga unosi i tada se definira pravo na priziv savjesti kao pravo koje znači ima svaki liječnik i koje da odbije provođenje dijagnostike liječenja, rehabilitacije pacijenta radi svojih vjerskih, etičkih i moralnih razloga, s ograničenjem da se to pravo ne kosi s pravilima struke i da odluka ne ugrožava zdravlje i život pacijenta. Znači odmah se pale lampice. To je upravo primjenjivo na pobačaj jer tamo se ne ugrožava, je li, kako smo ovdje čuli od ovakvog obrazloženja, ne ugrožava se zdravlje i život pacijenta uskratom nekog prava koje stvarno spada u temeljno ljudsko pravo, a to je pravo žene na samoodređene i pravo žene na slobodno raspolaganje vlastitim tijelom i to je trenutak kada nažalost ulazi to pravo potpuno neograničeno, možda se trebalo nekakve ograde staviti, možda se moralo definirati na neki način na koji bi se to pravo, ne bi kosilo s pravom žena na slobodno odlučivanje, ali nije to sve, naravno. Niz je tih elemenata koje su dovele do toga da žene praktički u Hrvatskoj gdje ima 60% ginekologa prizivača savjesti ne mogu obaviti pobačaj, znači ako govorimo, samo ćemo spomenuti KBC Split gdje jedan samo ginekolog obavlja pobačaj od 34 ili recimo Petrovu, gdje od 40 samo 5 obavlja ginekologa pobačaj, a jedna i druga bolnica su vrlo bliske centrima moći i zapravo su vrlo bliske sa medicinskim fakultetima i pokazuju da je to pravo čak i znači po nekim istraživanjima i na medicinskom fakultetu se više ne predaje.

Kolegice Peović, i sada važeći i okvir koji imamo omogućava da žena raspolaže i odlučuje o tome hoće li roditi ili će pobaciti.

Dobro. Ono što je ovdje izuzetno važno, znači kad navodite brojke o pobačajima, da odgovorite na pitanje gdje je Mirela Čavajda u toj statistici? Znači ta žena je izašla u javnost i vrlo hrabra i znate šta je pokazala? Desetke, tko zna, stotine onih drugih koje su otišle u Sloveniju bez da se to javno saznalo, otkrila je desetke onih koje su Bog te pita kojim načinima išle pobaciti, desetke onih koje su odgovorili od pobačaja, mi imamo jako niski broj pobačaja u Hrvatskoj, to naravno, veseli i vašu stranu, ali za ljudska prava i za slobodni odabir žene, nas ne veseli. Kolegice, Andro Vlahušić nije propisao institut priziva savjesti jer je konzervativac nego jer je liberal pa smatra da država ne treba natjerati pojedinca da napravi nešto što je temeljno protiv vlastite savjesti, ali vi niste liberal pa, moje pitanje je smatrate da u situaciji u kojoj jednoj bolnici imate liječnike koji imaju priziv savjesti, koji imaju i u privatnoj praksi isto tako priziv savjesti, dakle drže se toga, da li država onda ima pravo, barem jednog od njih natjerati da čini pobačaj? Da, stvarno nitko nema namjeru natjeravati liječnike da rade bilo što što neće. Ali postavlja se pitanje, znači nije li trebalo napraviti nekakav tip ograde da u javnozdravstvenim ustanovama koje su plaćene javnim novcima, znači postoje ginekolozi koji .../nerazumljivo/... da postoji dovoljan broj ginekologa koji obavljaju pobačaj. UN-ov CEDAW odbor vam je dao preporuke i primijetio da je kod nas pobačaj uskraćen, da on nije dostupan, da on mora biti dostupan i da mora biti besplatan, o čemu će više, ću više govoriti u svojoj idućoj raspravi jer je izuzetno važno i tu vidim zapravo možda i pogrešku jedne argumentacijske linije, izuzetno je važno da primijetimo da do ovog ne dolazi zbog svjetonazora nego uistinu zbog odnosa javnog i privatnog zdravstva i to je ono zbog čega se mnogi liječnici odlučuju na prigovor, priziv savjesti, a ne neki svjetonazor kako se to često misli. Dakle prema podacima, 73% ispitanika u Hrvatskoj protivi se zabrani pobačaja, a za prekid trudnoće ako ona ugrožava život majke zalaže se 86% ljudi. To su podaci. Druga stvar, ponovo naglašavam, ono što smo mi htjeli uvesti u ustavne promjene. Dakle žena ima pravo slobodno i samostalno odlučivati o rađanju. Država osigurava pretpostavke za ostvarivanje tog prava. I opet kažem mi nismo nigdje naveli da je to isključivo pobačaj, ubojstvo ili ne znam što nego odluka o rađanju. Dakle, ovdje ima više metoda pa uključujući i neke druge metode otklanjanja začeća koje ne uključuju ove IVF, MPO odnosno oralnu kontracepciju AB itd. Pitala sam kolege iz vladajuće nek mi točno definiraju koji to članak Ustava jasno kaže da zamjenjuje ovo što mi tražimo.

Jedna rečenica je iz postojećeg znači Ustava iz '74. da žena ima pravo na slobodni izbor oko rađanja, a druga je znači ono što je slovenski ustav dodao, a zadržao prvu rečenicu, da država treba osigurati preduvjete za ostvarivanje tog prava. HDZ se obično znači u argumentaciji koja je vrlo čudna zapravo argumentacija poziva kao to je već u Ustavu pozivajući se na Članak 35. o, koji zapravo definira nekakvu autonomiju ili slobodu, ali apsolutno ne definira pravo žene na slobodno odlučivanje o rađanju djece.

Kolegice Peović, a i ostale kolegice zastupnice, ajmo se malo osvrnuti po ovoj dvorani. Gdje su naši muški kolege? Dakle, ova slika pokazuje da se žene vrlo teško probijaju kroz hrvatski pravni sustav koji na papiru nešto jamči, a negira im to u praksi. To su ta nevidljiva prava kao što su nevidljive i žene pogotovo kad se nađu u problemima. I mi danas upravo o tim ženama koje se nađu u problemima raspravljamo i govorimo da im sustav nešto uskraćuje kršeći njihova Ustavom i zakonima zajamčena prava. I kad kažemo žene ne mogu dobiti zdravstvenu zaštitu koja im pripada s ove strane čujemo, znate li koliko je žena ove godine ili prošle godine napravilo pobačaj, kao da je pobačaj nešto što je sramota. Hvala kolegice Orešković. Nije slučajno da je termin priziv savjesti uveden, znači koji sugerira da onaj koji vrši pobačaj nema savjesti jel, znači to je svjetonazorski, to je ideološki, to je ono napad na onog koji to čini. Ali kada se navode ove brojke, mislim mi smo tu stvarno i ovdje smo stvarno ujedinjeni u jednoj vrlo važnoj stvari upravo zbog onih žena koje su tihe, koje nemaju svoj glas, koje mi ovdje sada svi s ove strane branimo, koje su često vrlo slabog socijalnog statusa i koje ne odgovaraju na ono šta bi s ove strane htjeli prikazati, ima previše pobačaja, one su se drznule da naprave pobačaj i to ne ide u tu statistiku koja se ovdje navodi. U čem je povrijeđen Poslovnik i tko ga je povrijedio? Računajući unaprijed na opomenu moram se ispričat, naime ja sam tek sad došao zato što sam bio u protokolu u Slovačkom veleposlanstvu, došao sam se prijavit za raspravu, okrijepiti se i vratio sam se i tu sam. Prema tome, čisto kolegica Orešković neka ne brine za mene. Hvala. Poštovana kolegice Peović, mene smeta malo što ne govorite potpunu istinu kad govorite o nekim ovim vašim stavovima, sad da ne idem u te malo partizanske stavove i dobro to, nego kažete ovako, uskraćuje se pravo na slobodno raspolaganje vlastitim tijelo. To je neistina, pa nitko vama ne dira vaše vlastito tijelo nego ono drugo tijelo koje vi nećete da priznate. Znači taj plod koji je u vama, to je ono što je problem. To je ono što je problem. I drugo kad govorite o gospođi Čavajdi, ne možete to uspoređivat ovdje sa pobačajem, to nije pobačaj, to je bio 27 tjedan trudnoće to je već ubojstvo ploda koje se moglo preživjeti bez obzira što je ono imalo možda malignu bolest i što ne bi preživjelo, ali ono se ne može pobaciti, ono se ne može tada, on se mora porodit ili joj to mora neko radit … [[Govornik se ne razumije.]] ali to nije onda, onda, to naši ljudi ne rade Na neki onako perverzan način moram reći da mi je drago što čujemo i ovakve stavove ovdje jer to ilustrira s čim se mi zapravo borimo. Pazite vi ženi koja je imala dijete sa ogromnim tumorom spočitavate pravo da se pobačaj izvrši i zapravo to nazivate eutanazijom. Strašno. Ali ilustrira s čim se mi suočavamo i koliko znam vi ste kolega Karlić liječnik ako sam u pravu, znači s tim se žene u Hrvatskoj suočavaju. Kad vi kažete to je plod, to je život onda ja vas pitam što je žena koja nosi taj plod? Jel ona inkubator? Ženka? Šta je ona? Ne, ona je žena koja ima pravo odlučiti hoće li biti majka ili ne.

Poštovani potpredsjedniče povrijeđeno je time što kolegica Peović imputira kolegu Karloviću da je degradirao dignitet žena što on doista to nije učinio. Ono što je kolegica Peović međutim učinila, a to jest da je demaskirala ipak ono što misli o prizivu savjesti.

Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Mladen Karlić, izvolite.

Hvala potpredsjedniče. Poštovane kolegice, da ne bi dobili dojam da sam ja protiv žena, da sam ja protiv ovaj majki ili nečega to naravno ne, podržavam i smatram da samo ovim, ovaj prijedlog zaključka gđe. Anke Mrak-Taritaš mislim da nema nekog velikog smisla i da mi sad ovdje radimo nešto drugo, ne radimo mi na ovom zaključku, on je možda samo povod, a zapravo govorimo o nečem daleko ozbiljnijem jel tako. Tako da meni mislim da je ovo ipak, ipak jedan pritisak na Ministarstvo zdravstva i pokušaj da se Ministarstvo zdravstva, pa i liječnici zbog svog priziva savjesti na neki način pritisnu da, da bi imali nekakve drugačije stavove, da bi radili nešto što neko želi, što progresivna kako oporba želi jel tako ili ljevica, ne znam kako se ovaj točno zove.

Možda bi ovdje u ovom saboru trebao negdje bit mobilni aparat za elektro šok srca da spasimo nekoga prije nego što će mu trebat možda nekakav prekid trudnoće ili tako. Tako da ja mislim da bi, kad bi išli ovako da, da svako bilo arhitekta, pravnik, ne znam inženjer ili neko odlučuje šta, kako će on nametat Ministarstvu zdravstva ili vladi koje će oni zaključke ili odluke donosit, mislim da je to malo neozbiljno, a ako bi to trebao neko učinit onda je to moglo biti samo, samo možda eventualno Odbor za zdravstvo, niko drugi, a da mi pišemo zaključke svako kako ko zamišlja i misli da bi trebalo u pogotovo u ovome, u ovo vrijeme kada od 350 i nešto ginekologa 164 rade prekide trudnoće, a samo 195 ne radi, a imamo svega, neko je rekao 7,5 tisuća godišnje, pa da ih ima i 10 to je 20-tak dnevno, 164 ginekologa mogu napravit 20-tak prekida trudnoće dnevno bez obzira bili oni medicinski indicirani znači zbog nekog stanja, bolesti ili, ili bili potpuno zdrave osobe … [[Govornik se ne razumije]] Ono što, što je meni, što ja želim, što nikako kolegice vjerojatno ne žele shvatit, ne žele prihvatiti, a to je da mi liječnici malo drugačije razmišljamo ili možda ne svi, ali jedan velik dio. Ja ću vam samo pročitat nešto, nekoliko rečenica stoga samo da me razumijete znači ne, ne da želim nešto napravit, ne želim biti nekakav taliban ili ne znam nekakav tamo kako ultradesničar ili ne znam ni ja šta. Znači stručnjaci iz područja medicinske etike u svom zajedničkom mišljenju navode da je medicinska struka, da medicinska struka aktivno sudjeluje u planiranju trudnoće savjetovanjem, edukacijom, u metodama kontracepcije. Napretkom medicinske znanosti i struke liječnici su aktivni u različitim postupcima liječenja smanjene plodnosti i zahvatima medicinski potpomognute oplodnje. U odnosu na prekid trudnoće medicinska struka odnosno ginekolozi dovršavaju spontano započete prekide trudnoće, te prema zakonodavstvu pojedine države izvode prekide trudnoće prema odredbama zakona koji je na snazi, znači samo prema zakonu koji svakoj državi znači drugačije jel tako, Malti, ne znam Poljskoj tako je nemoguće, a ovdje, u Americi je sad isto tako, znači, znači to nije medicinski, to je znači zakonski, zakon je odredio nešto hoće li raditi ili neće. Prema embriološkoj znanosti, zašto vam to govorim, zašto neki liječnici imaju priziv savjesti? Znači liječnik će, je sigurno puno puta gledao ginekolog ultrazvuk jel tako sad ovi moderni koji su u boji, koji su to dimenzionalni jel tako, vide sve, znači već u 21. tjednu nakon začeća javljaju se prvi otkucaji srca, nakon 4 tjedna je uspostavljen cijeli embrionalni optok krvi, u 5. tjednu trudnoće mozak počinje ubrzano rasti, a u 7. tjednu započinju prvi spontani pokreti, s navršenih 8. tjedana začeća embrij ima slijedeće značajke, prepoznatljivo ljudsko vanjsko obličje, razvijene udove i osnove unutrašnjih organa, izražena unutrašnja i vanjska spolna obilježja, znači to ginekolog vidi, to ginekolog vidi u ono vrijeme kad još može napravit taj prekid trudnoće. I zato znači upravo stajalište medicinske etike o početku ljudskog života, govori se izravno ili neizravno o ženevskoj liječničkoj prisezi koja kaže da ljudski ću život poštovati od samog početka i zbog toga ne možete nas osuđivati ili napadati one ljude koji imaju taj priziv savjesti, koji su možda ovo vidjeli, koji, koji su ovo radili možda, pa zbog toga sad u jednom trenutku to više ne mogu. Zato to, mislim da bi to trebali razumjeti jer sa medicinskog stajališta u etičnom i stručnom aspektu, to govore stručnjaci, znači ne ja, nema nikakvog opravdanja za prekid trudnoće zdravog ploda na zahtjev zdrave trudnice kako se to regulira čl. 15. zakona. Zaključno, znači medicinska struka se definira svojom, svojim profesijskim zadaćama, a to su prevencija, dijagnostika i liječenje. U pobačaju zdravog ploda zdrave trudnice na njezin zahtjev nema ovih kvalikativa, te je problem u potpunosti u prostoru zakonodavstva, znači nama zakonodavstvo je to odobrilo jel tako, nije ukinulo, imamo na to pravo, žene imaju pravo, ginekologa ima dovoljno. Da li u nekim bolnicama, a to je nekoliko njih koje nemaju nijednoga, ali imaju zato upravo zbog toga kako i piše u ovom odgovoru od vlade, znači svaka bolnica i ravnatelj ima dogovoreno ili će ginekolog doći u tu bolnicu, pa će napraviti taj prekid trudnoće ili će pacijent otići u susjednu bolnicu, pa to obaviti, znači nema nikakvog problema i nema tih problema, mogu bit pojedinačni problemi iz nekih razloga koje liječnik ili krivo napravi, svako može pogriješiti jel tako kao i u svakoj struci, ali neke stvari odnosno 99% svega toga zdravstvenog se radi po svim pravilima, znači i prema zakonu i mislim da nema nikakvog razloga za prihvaćanje ovakvog zaključka,

Poštovani u ovoj raspravi tijekom mene govorile su kolegice Taritaš, Glasovac, Marić, vrlo, vrlo stručno i argumentirano i to s pravne ne samo s medicinske, s pravne strane stručno, pa da ja sada ne ponavljam mogu ih samo pohvaliti i mogu im čestitati. Ali radi javnosti, radi toga da što veći broj naših građana dobro razumije o čemu se tu radi ja ću sada stvari krajnje pojednostaviti. I mislim da se o mogućnosti obavljanja jedne zdravstvene medicinske usluge treba govoriti u kontekstu jedne basne, ako se sjećate basne o rodi i lisici kad su jedna drugoj išle u posjetu, pa je lisica servirala rodi u tanjuru, roda to nije mogla jesti jer ima visok kljun, a onda je roda lisici u visokom ćupu. E tako to izgleda sa ovom dihotomijom prava na priziv savjesti i prava na medicinski prekid trudnoće. Kada govorimo o reformi pravosuđa puno je dobrih ideja što bit to administrativno strukturno trebalo napraviti, međutim nitko ne izgovara rečenicu da je glavna reforma zdravstva njegova depolitizacija. Micanje političkih poltrona s upravljačkih funkcija. Političkih poltrona. Na primjer jednog Čorušića. Kako su uopće Čorušići postali gospodari života i smrti? Kako je došlo do toga da se dodvoravaju političkoj i crkvenoj volji, a ne obavljajući ono za što su plaćeni državnim novcem kao javni i zdravstveni djelatnici, e to je nešto što se doista svi skupa trebamo zapitati. Jer svo ovo vrijeme i to se vidi po ovoj raspravi HDZ zapravo provodi jednu političku indoktrinaciju svojih ali i klerikalnih stavova. I ajmo to sada dovesti u vezu sa prethodnom točkom dnevnog reda.

I kako smo od jedne sekularne države koja je takva trebala postojati u proteklih 30 godina, a nije došli do toga da se na ovakav način ponižavaju i degradiraju žene. I doista je sramotno slušati u ovoj sabornici to što neki zastupnici kažu kako mi, mi koji zagovaramo abortus što naravno nije točno ne poštujemo onaj život koji se rađa u utrobi. A ja vas pitam poštujete li vi onaj život koji nastane nakon što netko se iz takve utrobe rodi? Poštujete li ženu za početak koja je to dijete nosila? Koliko joj pomažete u tome da takvo dijete othrani? Pitajte majke koje imaju dijete sa recimo nekom bolešću iz spektra autizma. Pitajte majke sa bilo kojim težim oboljenjem koje se ne može liječiti u hrvatskim bolnicama. Možda bi se moglo jednog dana liječiti na Srebrenjaku da taj projekt niste uništili zbog svojih sebičnih interesa. Pogotovo recimo djece iz siromašnih obitelji. I na kraju krajeva sve to zapravo uopće niti ne bi trebalo biti važno. Temeljno pravo žene je da može odlučivati o svom tijelu i o svojoj obitelji. Žena ne netko treći. I sve dok to ne ostvarimo u praksi mi zapravo uopće ovdje nismo država. I ovdje možda ove sekunde pričamo o pravu na medicinski prekid trudnoće, ali mislim da bi to trebala rasprava o svakom drugom pravu, svakom drugom pravu koje je samo nominalno na papiru dok o sudbinama odlučuju neki drugi krugovi. Dominantno klerikalni. A zašto? Ne radi doista duhovnih vrijednosti, u tome je sva poanta i svo licemjerje, nego u tome u tome što ruka ruku mije jer dok se istovremeno priča o svetosti života taj se, ta se svetost u provedbi najviše gazi. Jer ista ta politička stranka koja je tako svezana sa klerikalnim krugovima krade od tog istog naroda, al crkvi to ne smeta.

Evo sad bih malo o onom o čemu sam počela pričati na izlaganju u ime predlagatelja. Znači malo bih stavila naglasak na odnos javnog i privatnog i način na koji zapravo do nedostupnosti prava na pobačaj došlo dobrim dijelom i privatizacijom, formalnim i neformalnim oblicima privatizacije zdravstvenog sustava. Znači napad na reproduktivna prava definitivno počinje izbacivanjem tog članka Ustava 1990. godine i zato ga je stvarno bitno vratiti. Sasvim je neprihvatljivo da mi zapravo i nemamo podatak koliko je prizivača savjesti i sad je ministar, znači kad je kolegica Anka Mrak Taritaš postavila pitanje, pa jedno tjedan, dva kasnije vezano uz slučaj Čavajda odlučio poslati anketu svim bolnicama da bi dobio povratnu informaciju koliko je zapravo prizivača savjesti kao da to nije trebala biti informacija koja je ono najvažnija, mislim koju se treba znati u svakom trenutku. Tako da je istraživačko novinarstvo tu odradilo ogromnu ulogu i tu ću istaknuti tekstove Nateše Škaričić koja je došla do tog podatka da je negdje 60% prizivača savjesti u javnozdravstvenim ustanovama. I ovaj odgovor koji je dobila kolegica Mrak-Taritaš od vlade meni je potpuno neprihvatljiv, znači da svaka ustanova gdje ravnatelj bolnice nema osigurano pravo na pobačaj znači nema radnike koji to rade, može odnosno mora čak kaže outsorsati to pravo i da je dužan kaže angažirati, dužan je angažirati vanjskog suradnika, pa valjda je dužan pratiti na koji način zapošljava liječnike i pratiti da ih ne bude za početak više onih koji ne rade pobačaj od onih koji rade pobačaj jel, mislim to bi valjda bio normalan odgovor ne, on kaže ne da je dužan angažirati vanjskog suradnika znači to je ono što, kud ovo sve zapravo ide, da skratim priču znači stvar se najviše radikalizirala uistinu odnosom javnog i privatnog. Dvije su stvari tu izuzetno važne, osim što ćemo vratiti taj članak ustava izuzetno je važno ukinuti dvojni rad, znači dvojni rad liječnika dovodi naše zdravstvo u situaciju koruptivnih praksi znači pogodnog tla za korupciju, to vam je klasična situacija korupcije kada imate liječnika koji radi u privatnoj i javnoj ustanovi gdje zapravo svi znamo šalje svoje pacijente u privatnu ustanovu ili protežira pacijente iz privatne ustanove u javnoj ustanovi iako znači pobačaj se ne može vršiti u poliklinikama, znači one moraju biti bolnice, u Zagrebu imate recimo samo jednu to je Podobnik, znamo da se pobačaji obavljaju ilegalno i u nekim ordinacijama, to su novinarke do te informacije došle, ali znači za sada nemamo toliko tih ustanova koje mogu vršiti pobačaj koje su privatne, ali znamo isto tako znači da se visoka cijena pobačaja negdje od 3 do čak neki kažu i više tisuća kuna u javnozdravstvenim ustanovama predstavlja tu uslugu dobrim plijenom znači za privatne, za privatnu praksu, znači prva i osnovna stvar ne samo vezano uz pobačaj nego uz sve znači izuzetno važno ukinuti dvojni rad, znači liječnici koji rade u privatnoj praksi su u pogodno koruptivnoj situaciji. To je ministar Beroš pokušavao riješiti tako da samo, ograničeno je znači za ravnatelje, bolnice, zamjenike ravnatelja, pomoćnike ravnatelja, on je pokušao tu uvesti i pročelnike poliklinika, ali znači to nije dovoljno, jednostavno to neće riješiti stvar. Druga stvar koju je užasno važno napomenuti je da pobačaj mora biti besplatan i prema preporukama C2 znači UN odbora je dana preporuka da pobačaj bude besplatan ne samo dostupan znači, ali pobačaj treba biti besplatan zato što je i zato što se to tretiralo kao komercijalna usluga, dovelo tu uslugu u situaciju da zapravo mnogi liječnici smatraju da to nije njihova zadaća jer se to tretira komercijalnom uslugom, znači nečim ajmo reć tako dodatnim, znači to treba biti jedna od osnovnih javnozdravstvenih usluga odnosno ona mora biti na popisu besplatnih javnozdravstvenih usluga zato je Radnička fronta uputila promjene dva zakona, znači jedno je Zakon o zdravstvenoj zaštiti gdje se ukida čl. 57., znači koji omogućava dvojni rad, a drugi je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju gdje se na popis tih zdravstvenih usluga koje su besplatne unosi znači pobačaj, pobačaj treba bit besplatan i zbog toga da se znači ne dovodimo u situaciju koja je ono baš narasla na, na ogromne razmjere da zapravo imamo situaciju u kojoj se privatno parazitira na javnom i nije to samo stvar sa pobačajem, znamo svi recimo aferu Medikol gdje država namjerno ne nabavlja aparate da bi se to outsorsalo kod neke privatne tvrtke koja na tome zarađuje iako je ukupna cifra onoga što se dalo privatnom zdravstvu sasvim dovoljna da se nabavi dovoljan broj tih uređaja. Al ovdje imate vrlo sličnu situaciju, znači zato je važno pobačaj učiniti besplatnim, a privatno i javno razdvojiti kirurškim rezom i to je ono što mi se čini da je važno uz ovo što je kolegica Anka-Mrak predložila sa ovim zaključkom, ali i onim što je SDP izašao sa svojim Zakonom, pojednostavljeno rečeno, o pravu na pobačaj koji se na neki način naslanja na zakon iz '78.g. koji je prema preporuci ustavnog suda trebalo modernizirati, ali svakako ne modernizirati kako bi ga neki modernizirali, a čini se da i te tendencije postoje, a to je da se žene šalje na obavezne razgovore, da se žene tretira kao da nisu baš pravno sposobne, da se s njima treba prvo za razgovarati prije nego što one misle obaviti pobačaj itd., znači to su, to je niz zakona koje smatramo da treba mijenjati i koje je bitno staviti u fokus, ne samo u ustav, ustavna promjena je da sad završim s onim što sam počela, svejedno temeljna jer ona je krovni znači ustav je krovni dokument, dokument oko čega se svi uspijemo dogovoriti, znači ovo je inicijativa i ljevice i centra što pokazuje da postoje zajedničke teme na kojima se može surađivati i na kojima imamo konsenzus, a sva sreća imamo i konsenzus znači visokog postotka ljudi u Hrvatskoj, znači preko 80% ljudi misli i smatra da žena ima pravo na slobodan izbor, zato ćemo u ustav unijeti znači dvije rečenice, jedna je da žena ima pravo na slobodno i samostalno odlučivanje o rađanju i država treba osigurati preduvjete za ostvarivanje toga prava.

Hvala. Kolegice i kolege, ovo sad za zastupnike Brkana, Karlića i Stiera pročitat ću opet tekst ovog zaključka kojeg predlaže kolegica Mrak-Taritaš. Dakle u zaključku piše obvezuje se Ministarstvo zdravstva da u najkraćem roku, a najkasnije do kraja 2022. osigura dovoljan broj liječnika koji obavljaju prekid trudnoće na zahtjev u svim za to ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u RH kako bi pravo na prekid trudnoće na zahtjev bilo dostupno neograničeno i neometano. Dakle u tekstu Zaključka ne spominje se uopće priziv savjesti, samo se traži poštivanje pozivnog zakona RH. Poštivanje zakona. I slažem se s kolegicom Ahmetović, da, to jest sramota da se moramo boriti za poštivanje zakona. Dakle, postoje ta dva prava, pravo žene na slobodan izbor i pravo na priziv savjesti no ne smije se dozvoliti da jedno pravo potire drugo pravo. Neprihvatljiva je rasprava o tome koje je pravo jače ili koje pravo ima prednost ili da, kada se raspravlja o prizivu savjesti, da je to već napad na priziv savjesti. Pa valjda imamo pravo raspravljati o tome. Dakle glavni zadatak Vlade, konkretno Ministarstva zdravstva jest da organizira sustav na način da je u svim bolnicama na teritoriju Hrvatske moguće obaviti legalan i siguran pobačaj, što sada naprosto nije slučaj. I kao što svi znamo, postoje bolnice u kojima svi ginekolozi imaju priziv savjesti i to je slučaj u 8 od 29 bolnica u Hrvatskoj s koje s HZZO-om imaju ugovorenu uslugu prekida trudnoće na zahtjev i problem je što Ministarstvo zdravstva nije pratilo trend naglog povećanja priziva savjesti kojem svjedočimo posljednje desetljeće, čime je legalan pobačaj postao nedostupan ili teško dostupan i kao što je kolegica Mrak-Taritaš već rekla, ne postoje niti podaci o broju liječnika s prizivom savjesti ili bolje rečeno, sad vidimo da nisu svima nama jednako dostupni. Ni to nam nije jednako dostupno. Uloga ministra zdravstva jest da osigura da priziv savjesti ne priječi dostupnost legalne zdravstvene zaštite odnosno da implementira standarde koji bi jasno artikulirali obavezu države da jamče da priziv savjesti u praksi ne sprječava dostupnost i pristupačnost medicinskih usluga. Da osigura nadzor i praćenje prakse te da traži odgovornost onih koji ne poštuju standarde. Zdravstvene ustanove u okviru javnog zdravstva ne mogu odbiti pružanje zakonom propisane medicinske usluge i dužne su zaposliti dovoljno osoblja koje je spremno pružiti sve usluge potrebne za reproduktivno zdravlje, uključujući i prekid trudnoće. Činjenica je da je pravo na pobačaj zakonom garantirano, ali je to isto tako činjenica da je pravo nedostupno mnogim ženama, prije svega onim siromašnima i onima izvan velikih gradova. Kolegica Marić je već citirala pučku pravobraniteljicu, ali nije naodmet ponoviti što kaže na temu priziva savjesti, dakle to pravo proizlazi iz ljudskog prava na slobodu vjere. Međutim, ona nije ni u jednom međunarodnopravnom obvezujućem dokumentu kao zasebno i neograničeno pravo i to je ono što je problematično kada se govori o tome kao neograničenom pravu. Kad govorimo u kontekstu reproduktivnih prava žena, ono je ograničeno na način da svaka žena koja tako izabere, a ima zakonom zajamčeno pravo na zdravstvenu uslugu, mora dobiti tu uslugu. Dakle, kod nas je priziv savjesti prisutan, isto tako i pri propisivanju recepata za kontracepciju pa čak i kod izdavanja kontracepcijskih lijekova u ljekarnama i treba ovdje sigurno spomenuti i problem da seksualni odgoj još uvijek nije prisutan u obrazovnom sustavu, dakle ne radi se ništa na obrazovanju i otežava se dobivanje kontracepcije i posljedica toga može samo biti porast neželjenih trudnoća jer sveobuhvatnim seksualnim odgojem i pristupačnom kontracepcijom sigurno možemo smanjiti broj pobačaja. I zanimljivo su i usporedne brojke Slovenije i Hrvatske, dakle u Sloveniji, kao što znamo, ima 3% liječnika ginekologa sa prizivom savjesti, a u Hrvatskoj negdje oko 60% jer ne znamo točne brojke, ali tu je negdje. U Švedskoj npr. nema uopće priziva savjesti, a tamo isto žive vjernici, dakle i liječnici vjernici. Tako da doista se otvara pitanje jesu li baš svi prizivi savjesti doista prizivi savjesti, a koliko je to društveno okruženje dovelo do priziva savjesti. I potrebno je provesti i povesti jednu doista ozbiljno i stručnu rasprava o eventualnoj zloupotrebi tog prava. Pravo na pobačaj nije samo pravo žene na izbor nego je to i pravo žene na zdravstvenu zaštitu. Zabrane pobačaja doista nikada nisu, valjda to ne treba govoriti dovele do smanjenja broja pobačaja nikada nigdje, samo su se izložile žene ilegalnim zahvatima koje su često imali strašne posljedice, od neplodnosti do smrti i poznata je činjenica da kada je Ceausescu u Rumunjskoj zabranio pobačaj, posljedica je bila 10 tisuća mrtvih žena. Dakle imperativ Vlade jest da mora osigurati provođenje zakona, a to u ovom slučaju znači osiguravanje dostupnog, sigurnog i legalnog pobačaja u svim hrvatskim bolnicama, ali jedno tako i uvođenje seksualnog odgoja u škole i omogućavanje dostupne kontracepcije. Ustražanje elementarnog poštivanja zakona kojeg garantira pravo na siguran, dostupan i legalan pobačaj treba svakako tražiti pravo na bezbolan pobačaj jer postoje mnoga i premnoga svjedočanstva koja govore o tome da se pobačaji rade na živo, bez anestezije, kao da se žene kažnjava i dapače, prijete da slučajno joj to ne bi palo na pamet sljedeći put i zato su bolnice dužne, kako osigurati, kako ginekologe bez priziva savjesti, tako i anesteziologe jer svaka žena ima pravo da bude zaštićena od boli. Zaključno, Klub zeleno-lijevog bloka naravno podržava, već je podržao i podržat će i glasat će za zaključak kolegice Mrak Taritaš koji traži da ponovimo po petstoti put, traži samo poštivanje pozitivnih zakona RH. Ništa više. I žalosno je da se takvim zaključkom moramo borati za poštivanje zakona u Hrvatskoj. Dakle, mi ćemo podržati ovaj zaključak. Podržat ćemo svaku inicijativu zakonsku koja osigurava ženama elementarna ljudska prava i zdravstvenu zaštitu.

Zašto je važno boriti se za pravo žene na izbor? Mislim da nije vrijeme za slijeganje ramenima u stilu mene se to ne tiče. Svi smo dobro vidjeli nedavno što se događa u Americi. Ženama se potezom pera konzervativne većine Vrhovnog suda reduciraju prava na izbor o rađanju stara desetljećima. Već sad im je u pojedinim saveznim državama ukinuta sloboda izbora u trudnoći što je jedno od temeljnih ustavnih pitanja. Čak 73% ispitanika u Hrvatskoj protivi se zabrani pobačaja, a za prekid trudnoće ako ona ugrožava život majke zalaže se 86% ljudi. Ovdje se ne radi o ideološkom pitanju ili se bar ne bi trebalo raditi, radi se o poštivanju ili ne poštivanju zakona. Niti su svi kao što rekoh sve s desne strane vjernici, niti pak smo mi svi s lijeve strane ateisti, možda bi se iznenadili, niti itko od nas ne propagira pobačaj. To je teška i bolna odluka za ženu, ali nitko od nas ne zna što nam život nosi, tešku bolest, malformaciju ploda, ekonomski tešku situaciju, silovanje, nemojte osuđivati ženu kad donese odluku, ona će ju sprovesti i zabrana pobačaj koju ovako između redaka ili vrlo jasno neki kolege praktički govore da treba uvesti. Dakle, radi se o zdravstvenom postupku koji je definiran i po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Čak i da nikada osobno ne bismo napravili prekid trudnoće mora postojati pravo na izbor. Ženi nitko ne smije narediti ima da rađaš pod svaku cijenu, a onda se država izrazito maćehinski odnosi prema roditelji i djeci s invaliditetom. Svjedočili smo o tome nedavno na jednoj tematskoj sjednici odbora o bolnim pričama žena majki djece s teškim oštećenjima koje prolaze nebrigu države. Jasno je već da je u RH prekid trudnoće reguliran Zakonom o zdravstvenim mjerama iz 1978. godine, već smo više puta govorili što je Ustavni sud naložio 2017. u roku 2 godine donijeti bolji, moderniji zakon. HDZ to uporno odbija iako većina njihovih birača podupire pravo žene na izbor. SDP je nedavno ponudio svoj prijedlog zakona, ali HDZ ga je odbio. I na temelju hrabrog nedavnog istupa gospođe Čavajda ali i drugih svjedočenja pokazalo se da je u Hrvatskoj na snazi vrlo perfidno uskraćivanje prava žena na izbor kroz nepoštivanje zakonskih propisa i kroz onemogućavanje pružanja zdravstvene usluge u brojnim bolnicama diljem Hrvatske. U mojoj bolnici ima jedna kolegica koja ima priziv savjesti ostalih 9 nemaju. Kako je Pula, Rijeka, zašto tamo nije problem? Zašto je problem Split, Sveti Duh ili neke druge ustanove? Malo ću podijeliti s vama sve ono što smo čuli odnosno barem djelić onog što čuli na spomenutom Odboru za zdravstvo 10.6. kad smo govorili o prizivu savjesti. I sad imate kolega koji dvadesetak godina ima priziv savjesti, kaže da petogodišnja specijalizacija ginekologije obuhvaća 125 kompetencija i u praksi liječnici obavljaju samo neke od njih i veliki je problem nedostatak specijalista ginekologije. Čuli smo da 61% specijalizanata ima priziv savjesti. Oni u svojem specijalizantskom stažu moraju proći sve. Kako oni dobiju potpis da su obavili specijalizaciju? Druga stvar, problem je nedostatak specijalista ginekologije, nedostaje ih u bolnicama, nedostaje ih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Evo vam primjer integracije, nema državnog tajnika, onaj koji, bolnički liječnik ima priziv savjesti, ne želi ga jel raditi u bolnici neka ode pomoći u primarnu zdravstvu zaštitu gdje se u ordinaciji ne radi pobačaj, a onaj koji nema priziv savjesti u primarnoj zdravstvenoj nek ode pomoći u bolnicu. Pa evo vam divne integracije odnosno rješenja. Drugo što je rekao kolega koji je za to da žene imaju pravo, dakle da ostvaruju sva njena prava, dakle to uopće nije sporno. Dakle, imate zapravo nekoliko totalno ono čudnih mišljenja. Nadalje, kolega Ćelić je tamo rekao da se zahvat feticida provodi isključivo u Sloveniji, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, ja pričam svojim prijateljima na moru se susrećem iz Srbije, veli mi kolegica ginekolog da da kod nas ti to radi instalacija kalijklorida, prema tome taj podatak nije točan. Dakle, naš zdravstveni sustav mora osigurati zdravstvenu uslugu, a pravo na priziv savjesti ne diramo. Kolegice Marić i počet ću s vašim riječima koje ste završili. Znači mi ovdje ne raspravljamo o prizivu savjesti i voljela bi kad bi se ova rasprava distancirala od toga jer nije to tema.

Vidjeli ste da su kolege naravno s ove strane stalno ovoga pokušavaju nametnuti da mi zapravo ovdje što direktno, što indirektno pokušavamo dokinuti priziv savjesti. To niti u jednom trenutku u jednoj rečenici to ne piše. Dakle vrlo je jasno u ovom Zaključku navedeno koliko ima, par redaka, je l' tak? Znači dužnost je našeg zdravstvenog sustava odnosno Ministarstva zdravstva koji u krajnjoj liniji daje novac, limite zdravstvenim ustanovama i sad imate ravnatelja, je li koji ne osigura pravo na tu uslugu, angažira vanjskog suradnika, znači potroši još dodatne novce, to se ne dotikava Ministarstva zdravstva? Itekak ih se tiče. A već sam spomenula, priča se, je li, preuzimanje države, država preuzima zdravstvene ustanove pa ako ne prije, pa tad je Ministarstvo zdravstva itekako ono koje mora osigurati ovo zakonsko pravo. Vi ste liječnica pa više bi ih iz neke perspektive vaše osobne, osobnog iskustva htjela da svjedočite onome što je ovdje bilo postavljeno negdje kao okvir sa desne strane, moja sad lijeve, s vaše desne, znači da mi trebamo slušati liječnike i da liječnici misle da je život od začeća vrjedniji i važniji od prava majke na izbor. Duboko vjerujem da to nije mišljenje većine liječnika. Svatko ima pravo, naravno na svoje mišljenje, ali svakako ne mislim da je to predstavljalo nekakav an ženeral stav liječnika.

I druga stvar, kolege koji stalno navode je li, od kada počinje život, dakle, ja uopće sad ove svoje nekakve stavove neću iznositi jer to nije meritum. Znači poanta je u tome da kolege koji imaju priziv savjesti kritiziraju kolege koji nemaju priziv savjesti i čine zapravo spornim zdravstvenu uslugu koja je definirana od SZO-a na dalje. Poštovana kolegice Marić, znači mi danas razgovaramo o Prijedlogu Zaključka o obavezi osiguravanja zakonskog prava na prekid trudnoće na zahtjev u svim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u RH. Ja mislim da mi taj zakon imamo i sami ste rekli da se zakoni moraju poštivati i da se zakoni moraju provoditi, je li tako? Znači da bi sve bolnice moraju osigurati zdravstvenu ustanovu pa tako i prekid trudnoće. Znači da li se taj zakon poštiva, e tu je sad pitanje, na koji način prisiliti, evo stvarno na koji način država jer vi sad tražite da država prisili te doktore, liječnica, kak već da ih nazovemo da oni to moraju raditi iako imaju priziv savjesti.

Poštovana kolegice, apropo Zakona o sigurnosti prometa na cestama, MUP je napokon shvatio koliko je fulao i da napokon poslušao što mu kaže struka i oporba. To je broj 1. Broj 2, zakon koji postoji takav kakav je ne poštuje se u praksi pa evo i sami gestikulirate, dakle ne poštuje se u praksi. S jedne strane imate prebacivanje loptica, kakti zdravstvena ustanova mora osigurati, ravnatelj mora osigurati, a s druge strane imate Ministarstvo koje još uvijek ima ingerencije nad svim zdravstvenim ustanovama bez obzira što su neke u, nekima je osnivač županija, Grad Zagreb ili tako dalje. Znači to je ingerencija Ministarstva zdravstva da se pobrine da se ova zdravstvena usluga omogući, a mi niti u jednom trenutku nismo rekli da nekome, da nekoga tjeramo da se odrekne priziva savjesti.

Žao mi je da ovdje nama prisutnoga kolege Karlića jer mi se čini da bi nekako on bio najpozvaniji dobro slušati što ću sada pročitati, ne reći. Pročitati. A želim pročitati jer želim citirati. Prekid trudnoće je medicinski zahvat, točka. Prekid trudnoće se vrši na zahtjev trudne žene, točka. Prekid trudnoće se može izvršiti do isteka 10 tjedana od začeća, točka. Mislim da smo svi ovdje dovoljno pismeni, mislim da smo svi ovdje dovoljno razboriti i da ovi mikrofoni poprilično dobro rade pa oni koji imaju problema sa čitanjem su mogli čuti što sam izgovorila, a upravo sam citirala odredbe pozitivnog propisa RH, točnije Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece. I meni je naprosto nevjerojatno, nevjerojatno da u 9 i 20 mi trošimo sredstva građana RH na čitanje pozitivnog propisa RH i osmišljavanje na koji način natjerati ljude koji primaju plaću iz džepova građana RH da poštuju zakone te iste RH. Moram priznati da se nikad blesavije nisam osjećala, a sigurna sam da to osjećaju i svi saborski zastupnici koji podržavaju ovakav razuman zaključak koji je predložen iz očaja što u ovoj državi jedina konstantna, konstanta jest da se zakoni ne poštuju. Da se zakoni ne poštuju. I onda kaže premijer Plenković u onim zdravstvenim ustanovama gdje se zakoni ne mogu ispoštovati zbog toga što liječnici imaju potpuno legitiman i legalan priziv savjesti koji nitko, ali baš nitko ne osporava moraju osigurati vanjske suradnike ginekologe da bi se zakonske odredbe koje sam citirala na početku ispoštovale. Međutim, u Vinkovcima, u Našicama, u Virovitici i Požegi ravnatelji bolnica ne poštuju zakon. I koja je posljedica?

Ja mislim da nije. A kolega Karlić koji se ovdje poziva na Hipokratovu zakletvu, na njegovo pravo, legitimno i legalno pravo da ima priziv savjeti zaboravlja na svoju prisegu u ovom visokom domu da će poštivati Ustav i zakone RH i na taj način kolega Karlić i svi oni koji osporavaju legitimnost i ispravnost ovog prijedloga zaključka oporbe šalju poruku građanima RH, šalju poruku da su budale jer su birali ljude koji ih lažu. Lažu kad prisežu da će poštivati Ustav i zakone RH. Pa sve što mogu još upitati je gospodo kako vas nije sram?

Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, mučna je ova danas rasprava jer se ženama u Hrvatskoj piše crno. Nema veće vrijednosti za svako ljudsko biće od slobode i dostojanstva. No, zanimljivo u Hrvatskoj se ta dva prava nikad ne propituju kod muškaraca, a kod žena se dovode u pitanje jer kako drugačije shvatiti da neki ne žele shvatiti da svako ljudsko biće bilo ono žena ili muškarac ima pravo promišljati o svom životu i donositi odluke koje u tom trenutku misli da su za njega ili nju najbolje. Nema većeg poniženja za bilo koje ljudsko biće od toga da vas tretiraju kao objekt, a žene se nerijetko promatra kao objekt. U ovom slučaju tamo neki objekt čiji je jedini smisao i svrha postojanja rađati. Ja nemam problem s tim osobno, a vjerujem ni većina kolegica i kolega da svatko za sebe odluči što je za njega najbolje. Ako neka žena vidi sebe samo u ostvarenju, u ulozi domaćice, majke, ja osobno nema nikakav problem s tim vjerujem ni većina kolegica i kolega. Ako neka žena smatra da može živjeti i želi živjeti bez muškarca nemam osobno s tim nikakav problem. Ako neka žena ne želi rađati nemam osobno s tim nikakav problem, cijenim njenu odluku i njenu slobodu.

Mi ne promoviramo pobačaj, ne promoviramo ga. Mi smo za to da u hrvatske škole uđe edukacija o spolno odgovornom ponašanju, o planiranju obitelji, o zaštiti reproduktivnog zdravlja, zaštiti od spolnih bolesti, da učimo naše djevojčice kako izbjeći i to najteže rješenje kao što je pobačaj. Drugo, postoji kontracepcija isto na koji način se zaštiti od neželjenih trudnoća, a ako dođe do toga da, do neplanirane ili neželjene trudnoće mi nemamo pravo ulaziti u razloge zašto se neka žena odlučuje za to i to vidi kao jedini izbor nego joj u tom slučaju moramo omogućiti da taj zdravstveni postupak bude siguran i pod stručnim nadzorom. I ja ne razumijem one koji bi zabranili pobačaj paralelno s tim su protiv kontracepcije, a nerijetko vidjeli smo su i protiv zdravstvenog i seksualnog odgoja u školama jer ti ljudi s ove tri stvari zapravo poručuju da žena mora roditi pod svaku cijenu i da je to njena uloga i da će joj to propisati država, neki šefovi klinika, svećenici, crkvena zajednica, to je neprihvatljivo i to naprosto ne može proći. Ako pogledate broj pobačaja onda ćete vidjeti da je 87,7% žena koje se odlučuju na pobačaj na zahtjev nije koristilo kontracepciju, da je u RH udio žena koje koriste kontracepciju između 8 i 10% ovisi o kojem istraživanju se radi. Tako da ono što mi moramo raditi i graditi je sustav edukacije i zdravstveni sustav, a ne na ovakav način napadati temeljna prava i ljudska prava žena.

Poštovana kolegice, dakle mi danas raspravljamo samo o jednoj činjenici, a to je da imamo zaključak kojim tražimo da ministarstvo i vlada traže svoj posao, ali jeste primijetili jednu stvar, došao je državni tajnik, nije rekao riječ u ime vlade, riječ nije prozborio, tu je malo se igrao na mobitel i otišao. Imali smo mi slučaj kad smo tu bili isto, otprilike isti termin, rasprava je bila o menstrualnim higijenskim potrepštinama, taj državni tajnik je rekao par rečenica i bilo mu je neugodno i onda je otišao. Ovaj čak se nije doveo u situaciju ni da kaže nešto jer je pitanje što bi on uopće mogao reć, šta bi trebao reć, šta bi trebao izgovorit s ove govornice, molimo vas da ne prihvatite taj zaključak i da omogućite ministarstvu da ne radi svoj posao, alo i to mu je onda vrhovi šef, vrhovni vođa g. Plenković potpisao, zastrašujuće. Pa i taj odlazak i neizjašnjavanje je isto svojevrsna poruka, rekao je puno i samim time, rekao je i premijer Plenković u odgovoru odnosno u očitovanju na vaš prijedlog, a to je da će se i dalje kršiti zakon, da će se i dalje blagonaklono gledati za kršenje zakona, da se odgovorni za kršenje zakona neće sankcionirati i da će i dalje prava žena garantirana i jamčena zakonom biti samo mrtvo slovo na papiru i upravo zbog toga moramo inzistirati na tome da pravo žene na slobodno odlučivanje o rađanju i obveza države da joj osigura preduvjete za ostvarivanje tog prava uđe u temeljni dokument, a to je Ustav RH.

Ja bih prije svega htio pohvaliti ovaj zaključak i tekst ovog zaključka iz razloga što je on jednostavan i inkluzivan, evo to volim reći i prihvatljiv ja mislim svima kojima je stalo do ovog sabora i do poštivanja zakona. Dakle to, to nije u pitanju ustava ne jer vidjeli smo da se ne poštuje zakon, a kamoli da će se poštivat ustav, to je ono što je moja mantra, to dobro znate, kao i oglušivanje na presudu ustavnog suda odnosno na upute ustavnog suda vezano za moderniziranje odnosno za osuvremenjivanje zakona kojim se jamči prekid trudnoće što je konkretno bila pisala kolegica Ivana Posavec Krivec, iako košto rekoh u politici nema autorskih prava. To je tolko jednostavno, tolko efikasno, tolko benevolentno da jedino nerazumna osoba ne bi, ne bi podržala takav tekst. I činjenica je, upozoravao sam i dalje ću upozoravati, pitanje prigovora savjesti je bitno pitanje, ono se zbilja nalazi u čl. 9. Povelje Vijeća Europe koje tretira ljudska prava isto kao i u čl. 10. EU, iste povelje, dakle nije da ono ne postoji, nije da je ono obvezujuće, ono je interpretirajuće, interpretirajuće kod stavova koji su vezani za pojedina pitanja koja donose ovaj da li parlamentarno vijeće ovaj parlamentarna skupština Vijeća Europe kroz svoje rezolucije, ali isto i kroz akte Europskog parlamenta. Al pazite ovo, oni sve to demandiraju na domaće zakonodavstvo, neko je spomenuo Švedsku da prigovora savjesti nema zato što oni to nisu stavili u svoje unutarnje zakonodavstvo, Hrvatska to ima u unutarnjem zakonodavstvu. E sad dolazimo u onu sferu i društvo prije svega nažalost katoličkih zemalja jer to jest problem. Kod protestantskih zemalja je, činjenica je fenomen nešto manje eskalira i sad imamo jedan dualizam unutar, unutar EU oko toga šta je jače, da li pravo na prigovor savjesti ili pravo na, na javnozdravstvenu uslugu prekida trudnoće, javnozdravstvena usluga prekida trudnoće, to kažu i bioetičari i pravnici koji se bave medicinom i koji su liječnici da prije svega dolazi zakon, a onda dolazi prigovor savjesti jer on kao što rekoh nije vezan samo za prekid trudnoće, vezan je i za oružje. Međutim, ako država propisuje služenje vojnog roka prigovor savjesti na oružje se ne može primijeniti po europskoj pravnoj stečevini. I to je činjenica. Zato sam bio i govorio kak bi završili u ovoj državi da smo svi imali prigovor savjesti. Postoje još druge vrste prigovora savjesti ali je sve to objedinjeno pod jednom jedinom kapom. Dakako, nitko ne želi neželjenu trudnoću i onda ju treba prevenirati prije svega. Ali šta će nam se dogoditi? Jer ako po županijama, po regijama nemamo to osigurano Hrvatska će zbilja biti tužena i bit će joj i presuđeno i spominjat će se i zakon i zaključak i Ustav i ako nema toga u Ustavu i ako nema toga u zaključku u svakom slučaju mi zbilja riskiramo da dobimo presudu kojom će Hrvatska biti osuđena zato što ne pruža ono što joj je zakonom propisano.

A to je prijedlog kojim se ukida prigovor savjesti. Zato što prigovor savjesti sada više nije postao nešto što je intimno, osobno, nego je to postao de facto dio svakodnevne politike što je za svaku osudu onih koji inače i prigovor savjesti brane. Izvolite. Zahvaljujem se. Evo htjela bih prvo staviti pod upitnik neke od argumenata koje ste naveli. Jedan od argumenata koje ste naveli jest da je u katoličkim zemljama malo teže provoditi taj balans između prava na zdravstvenu zaštitu žene i njenih reproduktivnih prava i priziva savjesti liječnika. Evo, dat ću vam za primjer ne idemo daleko do susjedne Slovenije. Susjedna Slovenija ima 72% katolika, katolika, 3% pravoslavaca, 0,9% protestanata. Istovremeno sa 72% Slovenaca koji se izjašnjavaju kao katolici oni imaju negdje oko 3% liječnika koji imaju priziv savjesti u medicini u vezi reproduktivnih prava 3% Zato bi htjela ovdje napraviti jednu drugu distinkciju između zemalja koje uspijevaju naći taj balans i one koje ne, a to je distinkcija snage države, snage sekularne države. One države koje drže do toga da je vlast sekularna i da je javni sektor sekularni i da je jednak za sve, a da naša religijska uvjerenja su dio naših uvjerenja na koje imamo potpunu slobodu, ali ne mogu, ne mogu dakle biti način na koji reguliramo čitav vajni sektor. Takve države uspijevaju. Države poput nas koje nemaju jasnu granicu šta je javno i zajedničko, a šta je privatno takve države ne mogu to uspjeti. I tu zapravo sam željela vam ono iznijeti neki ključni argument pomoću kojeg ja mislim da bi trebali doći do konsenzusa oko ovog pitanja. Potpuno je irelevantno što ja mislim privatno o tome, o pobačaju da li bi ja išla, ne bi išla, da li bi mojoj prijateljici to sugerirala, ne bi sugerirala, potpuno je irelevantno koja vi kolega imate uvjerenja o tome, potpuno je irelevantno koja Dalija ima, ono što je relevantno što je zaista relevantno je možemo li se mi kao saborski zastupnici uzdići iznad naših privatnih uvjerenja kako bi sagledali što je najbolje rješenje za najveći broj građana i građanki ove zemlje. Ne to što mi mislimo da je najbolje, nego možemo li se uzdići iznad toga, pitati njih i u tom dijalogu međusobnom i sa građanima donijeti najbolje rješenje za sve građane ove zemlje. Ja mislim da je najbolje rješenje za sve građane ove zemlje da je pitanje pobačaja i ukupnih reproduktivnih prava pitanje javnozdravstvene skrbi. Skrbi ne usluge, skrbi. Da je za naše građane najbolje da mogu dobiti skrb oko primjerice umjetne oplodnje u našim javnozdravstvenim ustanovama kako bi to bilo jednako dostupno svima. Jednako tako i kontracepciju, jednako tako i savjetovanje oko planiranja obitelji, jednako tako ginekološke preglede, jednako tako ne znam urološke preglede itd., itd. Kao i na kraju pobačaj. Jer ako nije unutar zdravstvenog sustava i ako nije dostupno u svakoj bolnici onda ćemo dobiti ono što se zove crno tržište. I onda će žene i dalje raditi pobačaj, ali u nesigurnim uvjetima. I znate tko će biti odgovoran? Bit će odgovorna vlada iako se bilo kojoj od njoj, bilo šta desi odgovorna je vlada i odgovorna je za štetu. I ja zaista od ovog trenutka više vas neću pitati da počnete provoditi zakon. Ja ću se od sada početi baviti time da nađemo sredstva ženama koje su bile prisiljene ići u Sloveniju na pobačaj, da tuže državu i traže odštetu.

Dakle činjenica je da je Slovenija iznimka, ako govorimo o strukturi religioznosti, međutim, činjenica da ima ovaj, ne navijam ni za koga, no Slovenija mi zbilja iskreno nije bila na primisli, bilo je riječi o Poljskoj, Mađarskoj, Italiji koje su malo veće od Slovenije. Ali u biti formula je jednostavna. Gledajte, ako mi uzmemo u obzir da u riječkom KBC-u to nije problem, da imamo državnog tajnika kojeg danas čitamo u novinama koji je predsjednik upravnog vijeća, iz iste stranke je i kolega ravnatelj bolnice, pa di je problem dopeljati iz u Zagreb pa neka onda objašnjavaju zagrebačkim bolnicama kako se to radi? Mislim i mi ne bi izgubili te tolike sate kada to fakat jest na razini bolnice da se mora riješiti. Zašto bi mi, dakle mi zbog nesposobnosti uprava u bolnicama trošimo dane i sate na zakone, na ustave i na nešto što bi trebalo biti ... [[Govornik se ne razumije.]] djelatnost. Zahvaljujem se predsjedavajući. Evo vrlo rado ću vam odgovoriti. Radi se o tome da je sustavno, posebno zadnjih 10 do 15 godina uprava bolnica, zavodi, odjeli su dobivali šefove na ginekologijama koje su poticali priziv savjesti i koji su stvarali atmosferu da tko se ne uklapa nije dobrodošao. I sad ću vam dati jedan primjer kako vam to ide sa ljudima koji nemaju priziv savjesti, a dođu u takvu sredinu. Pa ti bude jedini koji rade pobačaje. Pa ti u toj sredini budi jedini. Ili budi vanjski, a znaš da si u neprijateljskom okruženju gdje su te svi dočekali na nož. Razumijete? Znate zašto nije? Pa u Rijeci ta atmosfera ne može proći pred, među građanima ne može tamo proći. Kolegice Benčić, ja bih jednu usporedbu. Dakle mi smo danas u principu cijeli dan do 6 popodne raspravljali o temi i o potrebi otvaranje, izmjene Ustava. Ja vas pitam zašto? Jer u ovom Zaključku koji je potpisao premijer Plenković jasno stoji stav Vlade, ne moramo poštivati zakon, ne moramo poštivati Ustav, ne možemo to sve zajedno. Pa zašto smo onda ovo sve zajedno raspravljali kad je to nevažno? Kad je to nebitno, kad se i to napravi će opet nešto se desiti, netko to neće raditi, i tamo će neki sadašnji, budući ili bilo šta, doći i reći pa nevažno je. Nevažno je zašto. Pa to su tamo neke žene u pitanju. To je napisano ovdje Zahvaljujem se. Kolegice Mrak-Taritaš, odlično ste zapravo piknuli u srž problema. Ali zašto ipak onda HDZ ide mijenjati Ustav kad se ni Ustav ne mora primjenjivati ni zakon? Zato jer građani moraju, zato jer građani moraju, građani moraju skupiti sada ne znam 400 tisuća potpisa da bi pokrenuli referendum i ne mogu doći sa 150 tisuća u malo pregovarat k'o na placu, ne, to ne ide. Građani se moraju držati zakona. To vam ide toliko daleko i to ne poštivanje zakona od strane države i mogućnost da si to dopusti ova Vlada da su nedavno htjeli zabraniti jedinice lokalne samouprave da za dugove države mogu ovršiti državu jer država si i to može dozvoliti da ne plaća svoje dugove i ne smiješ ju ovršit. Ne smiješ ju ovršiti. Sada će govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite.

Kolegice i kolege. Sva suština ove rasprave može se prikazati kroz dva dokumenta. Jedan dokument je očitovanje Vlade o kojem se raspravljalo na Odboru za zdravstvo u kojem premijer kaže da, da, bolnice trebaju osigurati dostupnost medicinskog prekida trudnoće, a onda istovremeno ta ista Vlada šalje očitovanje na prijedlog ovog Zaključka i kaže, nemojte ga usvojiti, ne trebaju naše bolnice osigurati dovoljan broj liječnika. Dakle, to se ne može nazvati licemjerjem, to je već jedna specifična dijagnoza. O toj dijagnozi govorila sam u jednoj od rasprava vrlo sličnoj na tragu onoga što je rekla kolegica Benčić prije mene, a suština je zapravo u tome da nam država nije sekularna. S obzirom da nam država nije sekularna, nije niti zdravstvo i to se očituje u čitavom nizu problema. Počevši od kontracepcije pa do medicinski potpomognute oplodnje, a onda u konačnici i u ovom pravu na medicinski prekid trudnoće. Tijekom ove rasprave vidjela se i još jedna problematika i nastavak tog licemjerja jer HDZ nikad neće otvoreno reći da se protivi provođenju pobačaj, odnosno neće reći da su za zabranu pobačaja, neće štiti pravo na priziv savjesti zato što su itekako svjesni da u društvena klima u RH još uvijek nije onakva kakva je u SAD-u postala nakon presude njihovog vrhovnog suda, a ja mislim da čak ni u Americi nije društvena klima postala toliko konzervativna, nije sigurno nego su političke strukture i crkvene strukture uspjele infiltrirati svoje ljude na ključne položaje, a mi to trenutno imamo u sustavu zdravstva. I to je ono što se mora početi mijenjati i reći čija je država. I jedini način da se ovaj problem raspetlja, da se presječe taj gordijski čvor da se naprosto kaže ovdje postoji jedan paket ustavom i zakonima zajamčenih prava i država ih je dužna osigurati i omogućiti njihovu provedbu u praksu, a to onda znači da ta ista država treba i mora uvažavati svačiji priziv savjesti, ali u javnim bolnicama koje se financiraju i plaćaju novcem poreznih obveznika moraju raditi oni koji su u stanju provoditi pravne norme hrvatske države, hrvatski ustav i hrvatske zakone, toliko jednostavno i nema dalje od toga. I opetovano ponavljati kao što sad to u jednom obrnutom diskursu ponavljaju HDZ-ovci tako bi trebali ponavljati svi, mi poštujemo svačije pravo na priziv savjesti, ali kao što liječnik dakle uzmimo neku drugu profesiju, uzmimo, uzmimo učitelja. Zamislite učitelja koji će reć, ali ja neću, ne želim, naprosto je protivno mojoj savjesti da učim jedan dio hrvatske povijesti, može li on to sebi priuštiti, ne može, e tako niti liječnik ne može reći ja neću obaviti nešto što mi u opisu posla piše da bi trebao, ako je tome tako mi ćemo poštivati njegovu slobodu odabira, slobodu vjeroispovijesti i slobodu savjesti onako kako je on vidi, ali tada ne može raditi u javnoj zdravstvenoj ustanovi i nema dalje od toga. Eventualno ukoliko se doista u svakoj od javnih bolnica osigura da netko svoj posao može obavljati u punom opsegu onda možemo zapošljavati i druge liječnike ako za tim postoji potreba. I bez da privatiziram bilo koju raspravu, evo ja sam bila jedna od trudnica koje su imale tešku, tešku i vrlo, vrlo rizičnu trudnoću, ja sam jedno 4-5 mjeseci ležala prikovana na one partusistene pod stalnom prijetnjom pobačaja, nosila sam blizance, teškom, teškom, teškom mukom sam ih stekla.

Poštovana kolegice Orešković, mi danas raspravljamo o zaključku koji bi trebao omogućiti da u bolnicama gdje svi liječnici koji obavljaju medicinski zahvat prekida trudnoće koji je utvrđen zakonskim propisom imaju priziv savjesti da se omogući angažman vanjskog suradnika, ginekologa ili da se zaposli liječnik koji bi takve zahvate obavljao jer naprosto su oni izvršenje zakona RH.

Dakle sva suština je u tome što se premijer ne želi zamjeriti crkvi, pa se onda i njegovi ministri zdravstva ne mogu zamjeriti crkvi, pa će onda jedno govoriti, a nešto drugo provoditi u praksi zato što im to što provode u praksi, to što zapravo guraju pod tepih omogućava da će u trenutku kad im to bude potrebno, to su izbori, to je kampanja, dobiti onaj vjetar propovjedi koji stiže s oltara i koji kaže za koga treba glasati, to je to. Dakle, država mora reći što želi u svojim bolnicama jasno i glasno, pa ona nam recite hoćemo li imati klerikalnu državu i o tome ćemo se na izborima izjasniti, ali ako želimo bolnice koje jamče paket zdravstvenih usluga onako kako u zakonu piše onda tamo mogu raditi liječnici koji takav posao mogu obavljati. Pa evo zapravo vrlo je zanimljivo taj stalni argument crkve. Konkretno crkva, a u Hrvatskoj je gotovo 75-80% isto ljudi se izjašnjavaju kao vjernici katolici, crkva evidentno nije svoje vjernike uspjela uvjerit oko toga jel jer ono 70% ljudi i više u Hrvatskoj smatra da pravo na pobačaj mora biti legalno dostupno u bolnicama. Međutim svaki puta kada crkva ne uspijeva uvjerit svoje vjernike u nešto poseže za regulacijom države, a najbliži put je preko HDZ-a i to smo viđali već masu puta. Bila je jedna, jedna vaša predsjednica koja je uspjela se tome othrvati, jedna, ostali nisu niti jednom. Međutim, moje pitanje je zašto bi to uopće bilo relevantno, zašto kada se radi o zdravstvenoj skrbi, kada smo mi odgovorni da to svima jednako osiguramo. Osobno doista iskreno poštujem crkvu i iskreno poštujem svakog vjernika i moram priznati da sam bila iznimno ugodno iznenađena sa govorom kojeg smo ovdje za ovom govornicom imali prilike čuti od strane predstavnika Vatikana, nisam očekivala da će onako kulturno, pa čak i uzvišeno pojasniti tu distinkciju između crkve i države i poštovanja, uzajamnog poštovanja ingerencija jedne i druge, ne znam je li to shvatila crkva u Hrvatskoj i vlast u Hrvatskoj jer su ovdje prilike nešto malo drugačije, a ne bi tako trebalo biti. Postoje druge katoličke zemlje koje nemaju ovakve probleme s kojima se suočava Hrvatska i mislim da je razlog tome ta mašinerija podrške na svakim izborima. Kolegice Orešković, a što se nama tek sprema u zdravstvenom sustavu ako uzmemo u obzir činjenicu da je prije godinu dana po prvi put Hrvatsko katoličko sveučilište dobilo dopusnicu za provođenje programa medicine. Prvo uz oštro protivljenje Medicinskog fakulteta i uz negativno mišljenje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologiju da bi preko noći u nepoznatim okolnostima dobili istu tu dopusnicu. I sad zamislite prvu, drugu, treću generaciju tog novo osnovanog studija iz koje će sigurno izlaziti prizivači savjesti kako će nam tek onda izgledati zdravstveni sustav, a sve je ovo vidimo jako dobro izrežirano dok s druge strane državni fakulteti ne rade ništa da bi pojačali upisne kvote i servisirali ono što je društvu potrebno. Prije nekog vremena čini mi se da je Pravni fakultet uveo katedru kanonskog prava. Dakle, ja imam relativno liberalan stav i po tom pitanju, nemam ništa protiv da se na fakultetima, različitim fakultetima i na ovakav način provodi obuka nekih da li pravnih, da li medicinskih grana, dapače mislim da se znanje uvijek temelji na činjenicama i da činjenice treba utvrđivati i da s etičkog stanovišta sve te činjenice nekako treba stavljati u kontekst. Sve je to u redu, ali vratit ću se na ono što je za ovom govornicom izgovorio predstavnik Vatikana. Ja vjerujem da u Vatikanu ima itekako puno mudrosti da ipak neke stvari stavi u kontekst vremena i stoljeća u kojem čovječanstvo živi. Crkvi crkveno, a državi državno. Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a završno govorit poštovana zastupnica Andreja Marić. Izvolite. Dakle, Klub SDP-a će svakako podržati ovaj prijedlog zaključka da Ministarstvo zdravstva u najkraćem roku, a najkasnije do kraja 2022. osigura dovoljan broj liječnika koji obavljaju prekid trudnoće na zahtjev u svim za to ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u RH kako bi zakonsko pravo na prekid trudnoće na zahtjev bilo dostupno, neograničeno i neometano. I stvarno je nejasno u čemu je problem. S druge strane Vlada RH i ministarstvo prebacuju da ako liječnici se pozivaju na zakonsko pravo na priziv savjesti svaka zdravstvena ustanova odnosno ravnatelj je dužan osigurati ovu zakonsku, zakonom uređenu uslugu odnosno skrb. S druge strane zdravstvene ustanove odnosno predstavnici ustanova to prebacuju na ministarstva. Nas ne zanima prebacivanje loptice. Nas zanima poštuju li se zakonske odredbe u RH ili ne. Prema ovome svemu što smo čuli ne poštuju se, e pa neko se mora za to pobrinuti. Zato je itekako logično da je onaj koji ima ključnu ingerenciju Ministarstvo zdravstva. Što se nas u SDP-u tiče mi uopće nemamo problema sa prizivom savjesti kao takvim koji je reguliran prema Zakonu o liječništvu, Zakonu o sestrinstvu, Zakonu o dentalnoj medicini, Zakonu o medicinski potpomognutnoj oplodnji i izveden i iz Članka 40. Ustava RH, ali ističemo da se radi o prizivu savjesti pojedinca. Međutim, imamo problema s tim da u praksi govorimo o prizivu savjesti čitavih ustanova. Nadalje, sporan nam je pritisak kolega na one kolege koji nemaju problema s tim da rade IVF, medicinski potpomognutu oplodnju, pobačaj itd. Također nam je sporno i pozivamo da se takve stvari kažnjavaju da neki imaju priziv u javnozdravstvenim ustanovama, a privatno nemaju. Neki zbog priziva savjesti odbijaju porađati djecu začetu medicinski potpomognutom oplodnjom, to smo već naglasili. I još jedanput priziv savjesti nije samo na pobačaj nego i na primjenu kontracepcije, na medicinski potpomognutu oplodnju i na IVF. Već smo citirali, ali treba ponoviti da iz perspektive međunarodnog prava odnosno ljudskih prava, priziv savjesti u zdravstvu može biti zaštićen kao pravo pojedinačnog zdravstvenog djelatnika, ali odbijanje pružanja zakonitih usluga od strane zdravstvenih djelatnika temeljem njihove vjere ili uvjerenja ne smije ugrožavati pravo na zdravstvenu skrb uključujući i skrb o reproduktivnom zdravlju dio koji je u RH pravo na pobačaj. A država je ovo dužna osigurati na sustavan način i tako da to zaista funkcionira u praksi. Također ću se još pozvati i na pučku pravobraniteljicu koju smo više puta citirali, koja je napravila odličnu analizu koju ste evo mogli i čuti. Dakle, ona detektira da postoje problemi i u načinu na koji se u RH provodi priziv savjesti u zdravstvu i kakvi su učinci toga u praksi. Također podcrtava da je priziv savjesti individualno pravo i tako je zakonski u RH i propisano. Iz perspektive onih koji traže zdravstvenu uslugu važno je kako prizivanje funkcionira mimo pojedinačnog liječnika, kako se provodi na razini ustanova odnosno cijelog zdravstvenog sustava. Također, problematizira odgovornost ustanova i zdravstvenog sustava odnosno države. Priziv savjesti u zdravstvu je ograničen zaštitu zdravlja i ne smije biti prepreka pristupu zakonom zajamčenim zdravstvenim uslugama. Također, podcrtava da bi trebalo unaprijediti pravni okvir o prizivu savjesti zdravstvenih radnika kako bi se svakako pravovremeno osigurala odgovarajuća zdravstvena skrb. Također, pučka pravobraniteljica u tom svom izvještaju podcrtava i ono što kaže FIGO odnosno ovo Međunarodno udruženje ginekologa i opstetičara koje sam već spominjala, čak oni kažu da bi trebao postojati službeni popis ustanova koje su ovlaštene za provođenje pobačaja, registar liječnika koji se poziva na priziv savjesti i svakako definiranje prekršajne odgovornosti ustanova koje su ovlaštene za provođenje zdravstvene usluge, odnosno skrbi, a ne provode.

Dakle, da još jedanput zaključno ponovim. Zaključak je o obvezi osiguranja zakonskog prava na prekid trudnoće na zahtjev u svim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u RH. To je Zaključak. Taj Zaključak se odnosi na žene koliko ja znam, žena je ta koja može biti, koja je trudna, za sad ne vidim neku drugu mogućnost, odnosi se na žene. Prema tome, ovo je Zaključak koji se odnosi isključivo na žene koje nemaju ista prava na cijelom području RH. Jednako tako, 72,8% građana RH podržavaju pravo na pobačaj. Da naše sugrađanke, odnosno da žene u Hrvatskoj imaju osiguranu zdravstvenu mogućnost prekida trudnoće, pa ne bi Vlada u svom odgovoru objašnjavala što i kako, nego bi rekla, saborska zastupnica, pa vi ste pošandrcali. Pa što ste vi nama dali je nešto nebulozno. Pa to ne postoji. Pa imamo u svim zdravstvenim ustanovama, sve odlično funkcioniraju i svud žene imaju mogućnost prekida trudnoće jer ovo nije rasprava, ni o pravu na pobačaj ni o pravu na prekidu, i o pravu na priziv savjesti. Ovo je rasprava o ženama da imaju ista prava na području cijele Hrvatske, ovo je rasprava da se primjenjuje Ustav i zakoni RH. I sad se na, i sad će se naći onaj dio sabornice koji odluči drugačije glasat o ozbiljnom problemu i za to će morati imati neki priziv. Ja pritom se zahvaljujem svim onima koji su omogućili, svim zastupnicama i zastupnicama koji su omogućili da ovo dođe u raspravu. Zahvaljujem se na raspravi. Ali, moram reći da će tu morat biti priziv koji će se možda zvati priziv Plenkovića. Premijer Plenković je u Mišljenju potpisao da Vlada predlaže HS-u da ne prihvati Prijedlog Zaključka o obvezi osiguravanja zakonskog prava na prekid trudnoće na zahtjev u svim ovlaštenim ustanovama i tu u obrazloženju je napisao da zaista se u ustanovama to svima ne obavlja. Jer da se obavlja, bilo bi kartica dosta i onda dolazimo do nečeg što se zove tekst prisege. Svi kad smo svi, bez obzira kojoj stranci pripadate, gdje sjedite i što radite, smo prisegli. Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske. Iza toga je svaka saborska zastupnica odnosno svaki saborski zastupnik rekao „Prisežem.“. svojim glasanjem, oni koji su odlučili ne prihvatiti ovaj Zaključak zapravo će biti u prizivu premijera Plenkovića, da je mišljenje koje je g. Plenković potpisao njima obvezavajuće i da je ono jače od prisege koju je ovom Visokom domu na kojem smo svi prisegli pa u ovom Zaključku i u ovom Mišljenju i ovom svemu govorim o tome. Dakle ne govorimo o pravu na pobačaj, ne govorimo o prizivu savjesti, govorimo o jednoj ludosti da smo morali doći do toga da kažemo ljudi moji, poštivajte Ustav i zakone RH.

Kolegice Taritaš, evo za kraj, ja ću vam se još jednom zahvaliti što ste uopće predložili i uputili ovaj Zaključak i proceduru. Znamo da ga HDZ neće usvojiti, a i da ga usvoji, nastavio bi po svojoj navadi, a to je da ne bi učinio ništa. No, uvjerena sam da ova rasprava nije bila uzaludna, iako nas u ova doba nesretna ne prate mediji, ali mislim da javnost ipak čuje, mislim da svaki govor o tome kroz što prolaze naše žene kad se suoče sa hrvatskim zdravstvenim sustavom, nekoj od tih žena pomaže, mislim da će žene sada biti hrabrije, mislim da će biti upornije u tome da ostvare svoja prava, a u konačnici uz nešto malo dobre organizacije, doći će nažalost do toga se protiv RH moraju podizati i tužbe pred međunarodnim tribunalima zbog povrede njihovih ustavnih i zakonskih prava do promjene vlasti i do promjene društvenih odnosa između države i crkvenih struktura. Kolegice Orešković, ja moram priznati da bi bila najsretnija da nije, da nisam morala pisati ovaj Zaključak i da to nisam morala raditi. Bila bi najsretnija iz razloga što bi stvari funkcionirale. Bila bi najsretnija iz razloga što bi žene u Hrvatskoj imale prava kao i žene u nekim drugim dijelovima Europe. Bila bi najsretnija jer ne bi 2022. g. mi morali raspravljati o nečem što sam ja bila uvjerena da više raspravljati nećemo, ali ono što je najtragičnije, najtragičnije je da mi cijelo vrijeme raspravljamo i kažemo premijeru Plenkoviću, ministru Berošu, molimo vas, radite svoj posao. Samo to. Dakle molimo vas, radite svoj posao. 51% biračkog tijela RH čine žene Kolegice Mrak-Taritaš. Ja vam isto zahvaljujem što ste uputili ovaj dokument u HS. I ne treba ni vas ni nas obeshrabriti ovakav stav s druge strane sabornice, trebamo uporno i ustrajno se boriti za neke stvari koje su ispravne i dalje. I evo drago mi je da se i kolegica Ahmetović i vi da ste podsjetili zastupnike i zastupnice na tekst prisege koje je svatko od nas prihvatio i prisegnuo u HS-u uz mali dodatak da je isti takav tekst prisege na isto se obvezao i predsjednik Vlade i svi ministri u Vladi RH, što je zapravo prilično u raskoraku s ovim odgovorom kojega smo mi dobili. Jasno je što zastupamo, jasno je kako ćemo glasati, jasno je i tome kako se odnosimo prema svom biračkom tijelu. Kako će oni 64,3% birača HDZ-a objasniti da ne poštuju ono što oni misle, nego da misle drugačije.

O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Temeljem čl. 22 Zakona o HRT-u želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije zaprimio je 8. srpnja zamolbu dr.sc. Marka Primorca da ga se razriješi dužnosti člana Nadzornog odbora HRT-a.

Dr.sc. Marko Primorac, dana 8. srpnja 2022. g. podnio je zahtjev za razrješenje s dužnosti člana Nadzornog odbora HRT-a Odboru za informiranje, informatizaciju i medije te je Odbor na 28. sjednici Odbor za informiranje, informatizaciju i medije održanoj 12. srpnja 2022. g. raspravljao o njegovom zahtjevu te je nakon provedene rasprave sukladno čl. 22 st. 8 podst. 1 Zakona o HRT-u jednoglasno utvrdio da prijedlog odluke s obrazloženjem kojim podnosimo HS-u također, je Odbor donio i odluku, odnosno prijedlog natječaja za novog člana Nadzornog odbora HRT-a i on će biti raspisan, rok za prijave će biti 30 dana. Nema je, gubi pravo na govor. Javio se poštovani zastupnik Nino Raspudić, nema ga, gubi pravo na govor. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Mi ćemo nastaviti s radom sutra u četvrtak, 14. srpnja u 9 i 30 i točka će biti Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjeveroatlantski ugovor o pristupanju Republike Finske, drugo čitanje, P.Z. br. 103.